Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. To su: - Prijedlog Odluke o raspuštanju Hrvatskoga sabora; predlagatelja: Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Kluba zastupnika Socijaldemokrati, Kluba zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte, Kluba zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka; i: - Prijedlog Odluke o raspuštanju Hrvatskoga sabora; predlagatelj Klub zastupnika Mosta. Je li se slažemo s ovim prijedlogom? Hvala vam lijepa. Dakle provest ćemo objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Ovi prijedlozi odluka temelje se na čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Dakle samo da pojasnimo pravila, prvo predlagatelji već ovih nekoliko klubova zastupnika, 20 minuta, nakon toga Kluba zastupnika Mosta 20 minuta i onda se otvara rasprava klubova koji imaju 10 minuta i pojedinačno, naravno, 5 minuta, kao što je i inače s tim da između rasprava, predlagatelji se uvijek mogu javiti za riječ. Dakle, krećemo sada sa, ali ne, prije toga imamo zahtjev za stankom, kolega Marko Milanović Litre, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče HS-a, u ime Hrvatskih suverenista tražim 10-minutnu stanku kako bi raspravljali o ovom prijedlogu. Naime, u Hrvatskoj već godinama vlada politička apatija, ravnodušnost. Uzrok takvog psihičkog stanja hrvatskog naroda je klijentelizam, korupcija i kriminal. Uzrok takvog psihičkog stanja je rad svih vlada do danas pa uključujući i ovu, a dokaz klijentelizma, korupcije i kriminala u ovoj Vladi potvrđuju državne službe, ali i jednim dijelom sam predsjednik Vlade koji svojim postupcima potvrđuje kako su Marin Piletić i Anja Šimpraga igrači s klupe, najobičnije zamjene za Aladrovića i Miloševića kojima su vrata Vlade još uvijek otvorena, ako dokažu svoju nevisnost. Znači da sam predsjednik Vlade sumnja u njihovu čestitost, a sam ih je stavio na tu poziciju i birao ih. Minimum koji smo tražili i očekivali bila je rekonstrukcija Vlade, ali ni to nismo dobili, dobili smo zamjenske igrače. Ispravno pošteno bi bilo da se saborska većina odluči i raspiše nove izbore, ali poznavajući njihov dosadašnji rad bilo bi iluzorno nešto takvo očekivati. Ja još jedanput apeliram na sve članove vladajuće većine, uključujući koalicijske partnere da sazovu nove izbore i da hrvatski narod uistinu kaže što misli o vama. Kolega Bačić, izvolite.

Da su kolege iz oporbe koji su predlagatelji ove i ovakve odluke imali argumentaciju za predlaganje odluke o raspuštanju Sabora, onda bi bili u tom argumentacijom uvjerili dovoljan broj zastupnika u HS-u kako bi se onda došlo do pozicije i situacije u kojoj bi se Sabor raspustio.

Mi u HS-u i hrvatskoj javnosti u Hrvatskoj svjedočimo da je takva provjera se provela prije 8 dana kada je došlo do izmjena u Kabinetu predsjednika Vlade RH imenovanjem novih triju ministara. Da je bilo nestabilnosti u vladajućoj većini, da Vlada nije imala parlamentarnu potporu, u tom trenutku bi se, bi došlo do situacije u kojoj bi se postavilo pitanje izvanrednih izbora, raspuštanja Sabora. No u činjenici kada od prvog dana ovog mandata do danas niti jedan akt, ne samo oni za koje, onaj akt za kojeg je nužna natpolovična većina svih zastupnika upravo na koja imenuje Vladu, nego niti na nikakvom drugom aktu kojega smo donijeli u Saboru nije pala potpora Vladi ispod 76 zastupnika dovoljno govori o neopravdanosti rasprave o ovakvoj odluci.

Za razliku od g. Bačića, mog kolege koji smatra da sve što je bitno u HS-u da izbrojite 76 ruku, ja smatram da je mnogo bitnije, mi iz Mosta smatramo da je mnogo bitnije ljudima pokazati da je politika častan posao i da se tu radi za dobro hrvatskih građana, a ne da na različite načine, različitim kombinatorikom predizbora, govoreći kako imate sigurnu Hrvatsku jer ste pojeli koronu, a sada kao zmija noge skrivate broj umrlih, a nakon toga imate već u Remetincu ministre novooptužene, već po ne znam koliko puta skrojene vlade pa mislim da građani to nisu znali jer da su znali ovakav saziv Hrvatskog sabora ne bi birali. I mnogo važnije je je li mi ovdje predstavljamo interes hrvatskih građana ili znamo izbrojiti do 76, jer mislim da kad bi ljudi znali u Hrvatskoj da će nakon izbora se većina skladati na način da se kupuje i prodaje ko na pjaci, pa mislim da ih ne bi birali. Mislim da bismo se mi svi trebali prije zapitati što mi to točno predstavljamo hrvatskim građanima. Da znamo brojati do 76, da znamo kupiti ili prodati ili da radimo za njihov interes. Mislim da vlada čiji ministri završavaju po zatvorima ne radi za interes ljudi. Stanka je odobrena. Kolegice Benčić, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka kako bi još jednom utvrdili zašto smo zapravo danas ovdje i zašto tražimo raspuštanje sabora i nove izbore. Argument koji je kolega Bačić upravo iznio, a to je da vladajuća koalicija je kontinuirano stabilna i da ni u jednom trenutku nije bilo nestabilnosti u koaliciji stranaka koje su na vlasti nije gospodine Bačiću argument za vaš nastavak rada. To je simptom i argument na temelju kojeg možemo jasno potvrditi koliko je politički sustav i politička scena u Hrvatskoj trula jer koalicijski partneri koji toleriraju da se ministri odvoze u policijskim autima jedan za drugim, koji toleriraju da su, ostaju na funkcijama ministri protiv kojih se vode kaznene istrage, koji toleriraju da jedan koji je odveden u policijskom autu bude zamijenjen drugim koji je trebao već biti u Remetincu govorim o gospodinu Paladinu, koji toleriraju to da iz godine u godinu šaljete Bruxellesu plan reformi u kojem je uvijek jedno to isto i ništa od toga implementirano nije. To je kolega Bačiću znak da je koalicija stabilna zbog privatnih interesa i stranačkih interesa, a da je sve drugo u ovoj zemlji nestabilno. Da je nestabilno gospodarstvo, da nam je nestabilna energetska sigurnost, prehrambena sigurnost, sve drugo je nestabilno samo je trgovina između stranaka stabilna. I to je razlog zašto treba tražiti raspuštanje sabora, a ne zašto vi trebate nastaviti sa radom. Hvala. Javlja li se još tko? Ako ne, nastavit ćemo onda s radom. Prvi će u ime grupe klubova zastupnika govoriti kolega Grbin. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege, jutros smo čuli od gospodina Bačića jednu zanimljivu tezu, a ta teza otprilike glasi da oni koji nemaju većinu u Hrvatskom saboru u stvari ne bi trebali predlagati ništa. Da se glas opozicije i onih koji u Hrvatskoj misle drugačije ne bi trebao čuti. Jer poštovane kolegice i kolege to je opasno. To je opasno za demokraciju, to je opasno za demokratski poredak u RH. I to je još jedan dokaz zašto su ovakve rasprave u Hrvatskom saboru nužne. Zašto je nužno da razgovaramo, da ukažemo na stvari koje ne funkcioniraju i koje treba popraviti. A poštovane kolegice i kolege naša je zadaća pokušati vas uvjeriti i ova je rasprava danas ovdje upravo zato što ćemo pred vas staviti argumente, što ćemo pred vas staviti razloge koji govore u prilog tome da ovaj Hrvatski sabor, ova vladajuća većina, a pogotovo ova vlada moraju otići. A na vama je onda da odlučite hoćete li uvažiti argumente ili interes. Interes stranke ili većine kojoj pripadate. E to je odluka koju ćete donijeti. Donijeti ćete ju slijedećeg tjedna kada budemo glasali, ali danas ćemo itekako govoriti o tome što ne funkcionira i što ne valja. Poštovane kolegice i kolege, zadaća svake vlade pa tako i ove je da osigura funkcioniranje države. Zadaća svake vlade pa tako i ove je da osigura da država radi svoj posao. Zadaća svake vlade pa tako i ove je da osigura da u vremenima krize, pandemije, rata, inflacije, rasta cijena osigura životni standard ljudi. Zadaća vlade je da se brine o zdravstvu, o obrazovanju, o socijalnoj sigurnosti, o borbi protiv korupcije. Pitanje koje si danas moramo postaviti, a upravo u odgovoru na to pitanje trebalo bi ovisiti kako ćemo glasati slijedeći tjedan je, čini li to Plenkovićeva vlada? Je li Plenkovićeva vlada uspjela osigurati standard? Je li Plenkovićeva vlada uspjela osigurati kvalitetno zdravstvo? Je li ta vlada uspjela osigurati dobro obrazovanje? Bori li se Plenkovićeva vlada protiv korupcije? Štiti li interese građanki i građana ove zemlje? Nažalost, a ponavljam nažalost jer svi mi živimo u ovoj Hrvatskoj, ovo je naša domovina i posljedice nerada i nereda Plenkovićeve vlade osjećamo svi. I zato kažem i ponavljam još jednom, nažalost odgovor na to je ne. Plenkovićeva vlada ne čini apsolutno ništa od onoga što bi trebala i što je njena zadaća. Zbog konstantnih afera, zbog kaznenih postupaka ministar Horvat, Aladrović, Ćorić, potpredsjednik Milošević danas, a prije toga i Žalac, Kuščević, Tolušić, Rimac itd. jer doista ni ovih 20 minuta nije dovoljno da sve nabrojimo. Ova se vlada ne stigne baviti svojim poslom. Informacije o radu ove vlade prije ćemo pronaći na stranicama „Crne kronike“ nego u rubrici „Politika“ i to je poštovane kolegice i kolege naša realnost. Umjesto da se ova vlada i ova vladajuća većina bave stvarnim problemima s kojima se nose građani ove zemlje, ova vlada i vladajuća većina bave se isključivo i jedino sobom, isključivo i jedino sobom, a poštovane kolegice i kolege stvarnih je problema mnogo, prvi od njih inflacija, rast cijena. Više puta smo rekli inflacija u ovom trenutku nije isključivo i jedino hrvatski problem, ali hrvatski problem kako ćemo se sa tom inflacijom nositi. Inflaciju i rast cijena osjeti svatko kada ode u dućan, kada ode na benzinsku crpku, kada mu dođu računi za režije, gorivo, plin, struja, hrana, kruh, mlijeko, ulje, sve ide gore iz dana u dan, cijena brašna je na 10 kuna kolegice i kolege, 10 kuna. Da, donijeli smo prvi paket mjera pomoći i borbe protiv inflacije, al od trenutka kada je predstavljen prošlo je 3 mjeseca, a što se u međuvremenu napravilo, što se radilo po tom pitanju? Italija je recimo ovaj tjedan uputila veliki program pomoći ne samo građanima nego i gospodarstvu kako bi se nosila sa krizom izazvanom ratom i inflacijom, 400 tisuća eura potpore poduzetnicima koji su direktno ugroženi ukrajinskom krizom i ratom u Ukrajini, u Hrvatskoj toga nema. Da li smo u Hrvatskoj donijeli mjeru koja bi recimo osigurala da vrijednost mirovina ne padne kao što je usklađivanje mirovina? Mirovine su i na početku ove godine činile tek neznatni dio prosječne plaće, udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći bio je mali, do kraja godine bit će još i manji. Stvarna vrijednost mirovine u uvjetima inflacije od gotovo 8% radikalno će se smanjiti. Gdje su potpore poduzetnicima pogođenima inflacijom, energetskom krizom, ali i posljedicama rata u Ukrajini? Spomenuo sam samo Italiju, 400 tisuća eura direktno plus još brojne indirektne kredite itd., u Hrvatskoj od toga ništa, počet će se zatvarati radna mjesta. A znate li zašto od toga nema ništa? Zato što primjerice ministar koji se trebao baviti mirovinama g. Aladrović imao je prečih problema, bavio se svojim kaznenim postupkom. Ministar Ćorić koji se trebao baviti potporama i pomoći gospodarstvu pročitao je u novinama da ga njegov dojučerašnji kolega direktno optužuje za sudjelovanje u aferi teškoj milijarde kuna i onda gle čuda dotični odlazi zbog umora, zbog umora, a ne zato što čeka kada će mu u jednu subotu ujutro USKOK zakucati na vrata. To je borba protiv inflacije. Svima nam je bila teška i govorim u svoje ime, al vjerujem da se mnogi tako osjećaju, izuzetno mi je čudno kada možemo ući i na svoje radno mjesto i u dućan, a da ne moramo stavljati maske, ali to je samo privremeno olakšanje. Posljedice covid krize u Hrvatskoj, posljedice pandemije su 15 tisuća mrtvih, na broj stanovnika jedan od najvećih brojeva u Europi i svijetu, jedan od najgorih rezultata, a to je samo direktna posljedica. Porast broja bolesti za koje smo mislili da su stvar prošlosti kao što je hepatitis kojem svjedočimo zadnjih dana pokazatelj su koliko smo i po tom pitanju loše odradili svoj posao, a onda u utorak ministar Marić izađe pred svekoliku hrvatsku javnost i obavijesti nas da dugovi u zdravstvu na mjesečnoj razini rastu po stopi od 400 do 500 milijuna kuna, 6 milijardi kuna na razini godine. To je brojka koja je gotovo nezamisliva, al to je realnost. I znate šta je najgore? Svi mi sa ove strane sabornice smo vas prilikom donošenja proračuna za 2022.g. upozorili da upravo taj iznos u državnom proračunu fali, odmahnuli ste rukom i opet smo se doveli u situaciju da se obveze bolnica ne plaćaju, da se dugovi gomilaju i da ćemo se sutra opet šokirati i iznenaditi i začuditi kada neko od veledrogerija odluči obustaviti isporuku lijekova hrvatskim bolnicama, opet, iako je potpuno isto kao i lani i kao što se to ponavljalo u brojnim godinama prije toga. Naravno, što mislite kako to utječe na kvalitetu zdravstvene zaštite koju primaju naši građane, na redove čekanja i sve ostalo što je povezano sa kvalitetom zdravstva? Nikako, loše, katastrofalno, a reforma ako uopće postoji navodno još od travnja prošle godine čuči u Plenkovićevom stolu i čeka da se netko njome pozabavi, vjerojatno zato što se ministar Beroš umjesto da se bavi reformom zdravstvom bavi javnim nabavama, pa onda jedan uređaj koji košta 4 milijuna i 200 tisuća kuna plus PDV država plaća 9 milijuna kuna plus PDV, samo dvostruko više i legitimno je upitati se gdje je otišla razlika, potpuno legitimno i legitimno je upitati se koliko je još takvih javnih nabava u Ministarstvu zdravstva, ali i u brojnim drugima? Umjesto da se bavi svojim poslom još jedan ministar u vladi ima preče probleme. Obnova stoji, više od dvije godine nakon potresa u Zagrebu i godinu i četiri mjeseca nakon potresa na Baniji obnova stoji i to ne zato što sredstva nisu osigurana, Europa nam ih je stavila na raspolaganje, već zato što odgovorni nisu u stanju napraviti svoj posao. Čemu smo svjedočili? Svađama na relaciji Vanđelić-Horvat-Plenković, jedino to su radili svađali se. A ljudi i dan danas žive u kontejnerima i dolaze im razlike za struju u desecima tisuća kuna i svi od toga peru ruke i odmahuju. Nismo uspjeli iskoristiti sredstva koja nam stoje na raspolaganju, nismo uspjeli osigurati europska sredstva ni ona sredstva koja smo sami izdvojili u proračunu pa smo prošle godine kod rebalansa taj dio morali smanjivati jer ga nismo bili u stanju iskoristiti. Nismo sposobni. Pretjerano se birokratizira, komplicira, odugovlači ljudima koji su sami obnovili svoje nekretnine ne isplaćuju se sredstva koja im pripadaju po zakonu. A zašto? Jer se protiv Horvata vodio kazneni postupak jer je uhićen.

I šta onda dobijemo? Dobijemo Paladinu, dobijemo Paladinu i kad misliš da ne može gore onda umjesto Horvata dođe Paladina, čovjek koji je svaki dan od trenutka kada je postao ministar proveo objašnjavajući kako je stekao svoju imovinu i kako je negdje prekršio zakon. Čovjek nema vremena baviti se svojim poslom ministra graditeljstva i brinuti i obnovi, naprosto nema vremena. Prije nekoliko tjedana predstavio je nekakav plan i pet točaka, niko doduše ne zna što tih pet točaka konkretno znači, ali on je to predstavio.

To je realnost, to je realnost, to je realnost kada je obnova Banije, Zagreba u pitanju. Na područjima pogođenima potresom živi daleko više od milijun ljudi, ljudima su kuće srušene, neki žive u kontejnerima, a pomoć koja im je obećanja koja je predviđena zakonom naprosto ne dolazi, a ne dolazi zato što se vlada time ne stigne baviti jer ima prečih problema, a ti problemi su afere. Poštovane kolegice i kolege, što je sa borbom protiv korupcije? Gdje je borba protiv korupcije? Na mjesto jednog korumpiranog ministra, na mjesto jednog korumpiranog državnog tajnika dolazi drugi i jedino se ređaju akcije USKOK-a kojima se njih izdvaja. Pa ni ti ljudi u državnom odvjetništvu i policiji ne stignu hapsiti onom brzinom kojom novi ministri i državni tajnici dolaze, to je i za njih previše. Reforma sustava socijalne skrbi, veliko ništa. jedino što se dogodilo je da se socijalnim radnicima uvela nova administracija, nova birokracija, papirologija, još više vremena u uredima i sutra ćemo se opet čuditi što socijalni radnici nisu stigli raditi svoj posao i biti na terenu sa ljudima kojima stvarno treba pomoć. I opet ćemo se čuditi što se dogodila neka tragedija jer socijalni radnik nije stigao intervenirati, a nije stigao jer ste ga zatrpali papirima i to je sve što ste u resoru socijalne skrbi bili u stanju napraviti. Zelena tranzicija na raspolaganju Hrvatskoj stoje milijarde, milijarde koje bi u vremenima energetske krize našim građanima mogli osigurati manje račune za struju, a našem društvu u cjelini energetsku neovisnost i da ne moramo brinuti o tome hoće li Putin zavrnuti naftu ili neće i da ne moramo u Bruxellesu tražiti izuzeće. S jedne strane ovdje proziva raznorazne ljude da su kremljenko ili što ti ga ja znam što, a u Bruxellesu tražite izuzeće da bi Putinu mogli nastavljati plaćati naftu kojom će on voditi rat. A gdje je zelena tranzicija? Nasukala se na ledinama Krš-Pađena, nasukala se tamo, nasukala se na Ćoriću, nasukala se na Rimac, nasukala se na brojim likovima koji su i to i to uspjeli pretvoriti u način za izvlačenje novca za svoje džepove i zelenu tranziciju. Vraćaju nam programe jer ne valjaju, znači kasnit će isplata onoga što će nam se spustiti iz fondova EU, a i to će biti umanjeno jer Ministarstvo poljoprivrede nije u stanju raditi svoj posao. Jedan od razloga sigurno je i stalno prisustvo OLAF-a u Ministarstvu poljoprivrede gdje istražuje sve one marifetluke današnjih, bivših ministara, ravnatelja itd. ne stignu ljudi raditi svoj posao. Znate kad morate pripremati dokumentaciju da bi ju predali policiji i državnom odvjetništvu i dalje ne stignete raditi svoj posao, a to je realnost i Ministarstva poljoprivrede. Fondovi EU, gdje su operativni programi? Proračunsko razdoblje od 2021.-2027., mi smo debelo zašli u 2022., gdje su operativni programi na temelju kojih bi ova država, ovo društvo trebalo povući novce iz fondova EU? Nema ih jer gospoda nisu sposobna. Obrana, dva hangara nismo u stanju izgraditi a jučer čitamo da ja Ministarstvu obrane predana dužnost da izgradi sef u kojem bi se trebale čuvati kune prilikom zamjene kune u euro, a ni to nisu u stanju izgraditi, ni hangar ni sef, ništa. A istovremeno iz policije cure informacije pa se policijski službenici hapse. Ova država poštovane kolegice i kolege, nije u stanju brinuti o potrebama svojih građana, ali ne zato što smo mi građanke i građani ove zemlje loši kad neki od nas silom prilika jer ih onih 200.000 kuna koje je Plenković obećao ne privlači i ne zadržava u Hrvatskoj ili ih ne nagone na to da se vrate kad odu u inozemstvo, građanke i građani ove zemlje su izuzetno marljivi, radišni i vrijedni ljudi.

Poštovane kolegice i kolege, opozicija nije većina i to vam mora biti jasno, zato je šansa da opozicijski prijedlog kad god je upućen u saboru u bilo kojem parlamentu, u bilo kojem predstavničkom tijelu, šansa da takav prijedlog prođe je mala, ali to ne znači, to ne znači da opozicija smije uzeti. Dapače, opozicija mora raditi svoj posao, opozicija mora inzistirati na onome što ne valja, opozicija na to mora ukazivati, opozicija mora nuditi alternativna rješenja. I upravo zato što u ovom trenutku nema alternative do vraćanja mandata građankama i građanima ove zemlje da odluče o tome tko će i u kojem smjeru voditi Hrvatsku u razdoblju koje je pred nama, 7 klubova zastupnika podnijelo je prijedlog za raspuštanje Hrvatskog sabora i pozivamo vas [[Upadica: Hvala.]] sve da ga kada o njemu budemo glasali podržite. Prvi je na redu kolega Hajdaš Dončić, izvolite. Hvala. Poštovani kolega Grbin, zar vi mislite da je velikom misliocu, ideologu HDZ-a, ljubitelju gustog soka sa šlagom zapravo stalo do ljudi u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Gradu Zagrebu, u Krapinsko-zagorskoj županiji koji već zapravo 2 godine ne mogu ostvariti svoje temeljno pravo, a to je pravo na stanovanje, pravo na sigurnost.

Pa poštovani kolega Hajdaš Dončić, iskreno se nadam da da. Ja se iskreno nadam da ga je briga za građane koji su stradali ne samo od potresa nego koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji iz drugih razloga, zbog inflacije, rasta cijena. Iskreno se nadam da ga je briga, ali djela govore drugačije. I što se tiče drugog dijela vaše replike reći ću vam samo očito je radar pokvaren ili nikada nije niti postojao. Kolegica Antolić Vupora, izvolite. Već smo čuli da sustav zdravstva svaki mjesec generira 500 milijuna kuna duga. To ne da nam tjera strah u kosti nego opravdano izaziva u nama jezu da nećemo moći više koristiti zdravstvene usluge. Zašto? Zbog toga jer reforma zdravstva nije na vrijeme pokrenuta. Zato jer smo preduboko u dugovima. I ponovo se vrti taj krug, ponovo je u 2021. godini uređaj za postoperativno liječenje preplaćen 111% iz 11,2 milijuna preplaćen 6 milijuna dakle od nabavne vrijednosti.

Kolegice Vupora molim vas da nemojte tako hladnokrvno nastavljati dalje i pozivam sve, ima jako puno ovaj replika da se držimo ipak vremena zbog ostalih kolega. Izvolite odgovor. Poštovana kolegice Antolić Vupora, dugovi u zdravstvu su samo jedan dio problema u stvari jedna strana medalje. Drugi dio problema je kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite. Drugi dio problema su ishodi liječenja. Drugi dio problema je što građani ove zemlje dobijaju za novac koji izdvajaju bilo putem doprinosa za zdravstvo, bilo iz poreznog sustava. Odgovor na taj problem trebala je dati reforma zdravstva, ali ona ne postoji. Ona čuči negdje u bespućima stola Andreja Plenkovića. I danas se zbog toga više fokusiramo na gorući problem dugova koji bi mogao uništiti ne samo zdravstvo nego i generalno financije ove zemlje, a zaboravili smo na to da bi fokus morao biti [[Upadica: Hvala vam.]] dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita. Kolega Grbin, jučer smo ovdje slušali da ova ogromna inflacija koja nam, koja nam je već tu na vratima, a mogla bi biti još malo veća bitno ugrožava gospodarstvo na način da možemo očekivati rast kamatnih stopa. Rast kamatnih stopa znači smanjenje investicija, posebno privatnih investicija i ono što je najvažnije prijeti nam recesija. Kako se tome suprotstaviti? A država ključni instrument koji ima su upravo ono što ste vi spomenuli EU fondovi. Nažalost fondovi iz prethodne perspektive se jako loše koriste, a mi u ovom trenutku još nemamo operativne programe, dakle nemamo ključne dokumente za novu financijsku perspektivu. Prema tome, što možemo očekivati? Da li taj javni sektor koji je dužan, na neki način, kompenzirati eventualni manjak investicija i spriječiti recesiju u ovom trenutku, sposoban? Izvolite odgovor. Odgovor na vaše pitanje je vrlo jednostavan. Opet ću ponoviti, nažalost je vrlo jednostavan, nije jer ne radi svoj posao i zato što ne radi svoj posao, dovedeni smo u situaciju da inflacija, koja, ponovit ću, nije samo hrvatski problem, nije samo naš problem, ona je svjetski problem upravo zbog nerada Vlade ta inflacija će u Hrvatskoj za hrvatsko gospodarstvo, za građane ove zemlje imati daleko veće i daleko štetnije nego što bi morala. Nerad i nered, a operativni programi koji bi nam trebali omogućiti da u znatno većoj mjeri koristimo sredstva iz fondova EU su ustvari najbolji indikator toga. Poštovani kolega. Državna revizija otkrila je da je krajem 2020. g. tvrtki Vinka Kujundžića, inače prijatelja i fotografa ministra Beroša isplaćeno 2,75 milijuna kuna za rad na nadogradnji 2 informatička sustava. Tvrtka je naplatila 6 750 radnih sati za samo 12 dana. I unatoč svemu što smo čitali o toj tvrtci, tvrtka je u 2021. nastavila poslovati s Ministarstvom zdravstva i poslovi su vrijedni dodatnih još 6,5 milijuna kuna. Da li to vas sve skupa iznenađuje?

U svemu tome me čudi samo jedna stvar, kako to da Musk i Zuckerberg još uvijek nisu angažirali Beroša i njegovog frenda da im digne profitnu marginu jer niti Tesla niti Facebook ne uspijevaju zaraditi na toj razini koliko se zarađuje kada Beroš provodi javnu nabavu, posebno u IT sektoru, ali nije Beroš jedini. Žalac, samo da jednu spomenem. Poštovani kolega Grbin. Biste li ikada pomisli da je moguće da jedan HDZ-ov ministar koji bi se trebao baviti obnovom, danonoćno raditi na tome da se građani vrate u svoje domove, završi u istražnom zatvoru zbog zlouporabe položaja i ovlasti jer je na svojim podređenima nalagao odobravanje isplate poticaja tvrtkama njemu bliskima koje nisu za to zadovoljavale uvjete? Trebam ponoviti da ga je upravo Plenković odabrao i da nije otišao zbog nekakve rekonstrukcije Vlade nego je upravo taj čovjek otišao jer je nesposoban, jer je zlorabio svoj položaj.

Treba samo pogledati ministre koji su dolazili u raznoraznim rekonstrukcijama, koje su uglavnom bile izazvane vanjskim utjecajima, od plagiranja do kaznenih postupaka. Spomenuo sam samo neke. Žalac, Tolušić, Kuščević prije, danas Horvat, Aladrović. Dakle, povijest nas uči da na mjesto lošega u pravilu dođe gore i to je realnost. Zato kad me pitati da li mogu zamisliti ovo o čemu ste govorili, odgovor je nažalost mogu.

Poštovani zastupniče, nije točno da ministrica Vučković ima problema samo sa OLAF-om i Europskim uredom javnog tužitelja. Naime, situacija u njenom resoru je toliko neorganizirana, kaotična, da je premijer Plenković osobno morao narediti kadrovske promjene zbog situacije i zapravo primjedbe EU komisije vezano za strateški plan hrvatske poljoprivrede. Naime, zabrinut je da bi zbog lošeg strateškog plana hrvatska poljoprivreda odnosno hrvatskih poljoprivrednici mogli izgubiti značajan dio europskih sredstava u periodu 2023.-2027., a ako je naš premijer Plenković na nešto osjetljiv, to je zapravo na njegov imidž o povlačenju EU fondova kojim se voli uspješno hvaliti.

To je posljedica problema koji je postojao prije toga. I to je ustvari vrh sante leda na sve ono što se prethodnih godina događalo i mi se često ustvari na to fokusiramo iako bi recimo, i tu ste u pravu, kada govorimo o Ministarstvu poljoprivrede, trebali razgovarati o tome kako to funkcionira i nedavni dopis koji je došao iz EU komisije, a vezan je uz strateški plan, pokazao je da je koncept na koji bi mi trebali dodjeljivati potpore i osigurati jačanje hrvatskog sela i hrvatske poljoprivrede potpuno promašen. Dakle, s jedne strane imamo kriminalne aktivnosti, a s druge potpuno promašenu koncepciju rada. Kolegice Vidović Krišto, izvolite. G. Grbin, prije nekoliko godina, vaš SDP i HDZ istrgovali su da Ustavni sud iz HDZ-a bude izabran Davorin Mlakar, osoba koja je dobila proviziju od Hypo banke, a na porti te iste Hypo banke u Klagenfurtu se lažno predstavljao drugim imenom. Vi ste pak kao SDP progurali Andreja Abramovića za ustavnog suca koji je kako je javno objavljeno svoje susjede maltretirao. Ovo jest dokaz da su SDP i HDZ sijamski blizanci koji zajednički kontroliraju pravosuđe. Kad se ovome pridoda vaša uloga u Uljaniku i šteta koju ste načinila za hrvatske porezne obveznike, te sudioništvo u korupciji vašeg kolege iz HDZ-a Branka Bačića koji je držao crni novac u torbama u svome radnom stolu onda je jasno da vaš SDP i HDZ zajednički držite pravosuđe pod kontrolom i štitite korupciju kao zajednički pothvat vaših stranaka, a protivno interesima hrvatskih građana. Recite mi, što vi to nudite hrvatskim građanima, možda nudite korupciju drugačijeg stila od HDZ-a jer vladavinu prava i jednakost građana pred zakonom sigurno ne nudite. Žao mi je poštovana kolegice Vidović Krišto što niste imali malo više vremena, vjerojatno bi došli do toga da sam kriv za ubojstva Kennedyja kako ste krenuli. A što se tiče onoga što nudimo hrvatskim građanima u borbi protiv korupcije neću govoriti o onome što mi kažemo, pozvat ću vas da pročitate izvješća o Transparency Internationala, pa nadalje koja su govorila o tome kako je za vrijeme posljednje SDP-ove vlade Hrvatska rasla u svim onim indeksima koji su pokazivali dizanje uspješnosti borbe protiv korupcije i onda je to 2016. sve krenulo u krivom smjeru. Kolegice Vidović Krišto povreda Poslovnika, izvolite. Da, povrijeđen je čl. 238. jer kolega Grbin naravno ne odgovara na pitanje nego nekako lamentira neke svoje poluistine i manipulira hrvatskom javnošću. Činjenica jest da ste vi itekako oštetili državni proračun i hrvatske državne obveznike u slučaju Uljanika, a na to naravno ne odgovarate. Vaša lamentiranja ionako više nitko ne vjeruje, to me jako podsjeća na, na razmaženo dijete komunizma Andreja Plenkovića kada krenete hvaliti sebe nepostojećim nekakvim rezultatima. Kolegice Vidović Krišto i sami znadete da ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika nego replika, pa dobivate opomenu.

Članovi tih klubova nisu u stanju kad se glasa o ministrima doć i iskazat svoje, svoj stav o tome jesu za tog ministra ili protiv. Na prijedloge koje vi iz oporbe dajete niste u stanju kao tzv. ujedinjena oporba skupit više od 50 zastupnika prilikom glasovanja, a kao ima vas 74. Zašto obmanjujete hrvatsku javnost da želite raspuštanje HS? Poštovani kolega, nije ovo Srbija, niti ćemo ikada dopustiti da Plenković postane Vučić, Orban ili neko sličan i da dopustimo to zadovoljstvo da u ovom saboru ionako nikad vi sa vladajuće strane ne raspravljate suvislo i meritorno o prijedlozima vaše većine dopustimo da stvari prolaze bez rasprave ispod radara. Poštovani kolega, da zastupnici oporbe podnesu ostavke, to dobro znate, to ne bi dovelo do raspuštanja HS, to bi dovelo samo do toga da vas 77 koji tvorite vladajuću većinu plus pokoji žetončić, pokoji žetončić u pripravi kao što je recimo g. Zekanović ovdje mogu uživati bez da ih iko išta pita ili propituje, e neće, neće moći. Kolega Totgergeli povreda Poslovnika, izvolite. Pa kolega Peđa je povrijedio čl. 238. Poslovnika jer je nas iz vladajućih nazvao da mi o ničemu ne raspravljamo sa i ne znamo meritum stvari, a on dođe ovdje sa prijedlogom i uopće ne govori o svom prijedlogu nego iskoristi taj prijedlog da u stvari odigra igrokaz, da priča o svemu i svačemu i pri tome još laže hrvatsku javnost da želi raspuštanje HS, a većina njegovih članova u njegovom klubu to ne žele. Kolega Totgergeli dobivate opomenu, ovo je bila replika i drugo molim vas da se po prezimenima ovaj obraćamo zastupnicima jer ako ćemo im govoriti imena onda će to malo nespretno biti. Idemo dalje, kolegice Bedeković izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega Grbin, vaš prijedlog za raspuštanje sabora smatram prije svega uvredom zdravom razumu, a onda i smatram da je to odraz vaše političke infalti, infalti, infaltinosti [[Upadica Grbin: infantilnosti]] infantilnosti [[Upadica Grbin: infantilnosti, hvala]] i to zašto, u trenutku kada sabor ima stabilnu većinu, kada se donose svi potrebni zakoni, akti i odluke stabilnom većinom nikad manje od 76 ruku, u trenutku kad se suočavamo sa svjetskom krizom … [[Govornik se ne razumije]] razmjera, s ratom u Ukrajini koji nagovještava nove i još nedefinirane svjetske geopolitičke odnose, u trenutku kada nam je više nego ikad potrebna stabilnost, ozbiljnost i sigurnost, sigurnost ovoj državi.

Je li Francuska infantilna, je li čovjek u kojeg se Plenković kune Macron infantilan jer je dopustio da Francuska prije nekoliko tjedana ode na izbore? U vrijeme svjetske krize, u vrijeme rata Francuska je otišla na izbore, ajme majko i nebo im je palo na glavu.

Izvolite povreda Poslovnika, kolegica Bedeković. Hvala vam lijepa. Smatram da je povrijeđen članak 238. odraz i dokaz infantilnosti. Sam kolega je u njegovom izlaganju naglasio, citiram: „Šansa da ovaj prijedlog prođe je mali“ I to je dokaz da tražite raspuštanje Sabora i boga molite da do njega ne dođe. To je dokaz da lažete hrvatskom narodu, lažete licemjerno hrvatskoj javnosti. Nastavak na Macrona. Tko će uvijek pobjeđivati u Hrvatskoj? Dobivate kolegice Bedeković isto tako dobivate opomenu.

Izvolite. Poštovani predsjedniče povrijeđen je članak 238. kolegica je govorila o tome da opozicija traži raspuštanje Sabora, moli boga da do njega ne dođe. Ne zato jer sumnjate u pobjedu ili ne, nego zato jer sumnjate da će bilo tko od vas biti više na listama osim gospodina Jandrokovića. Dobro. To naravno isto nije povreda Poslovnika nego je to replika ili neka loša šala, pa dajem opomenu kolegi Beljaku. … [[Upadica Grbin, ne razumije se.]] Što? Dobro imamo sad povredu Poslovnika kolegice Bedeković, ali molim vas hajdemo sad ovako. Idemo u smjeru korištenja povreda Poslovnika za replike. Ima jako puno zainteresiranih za replike, tako da vas molim da malo to smanjimo na manju neku mjeru. Smatram da je povrijeđen članak 238. Poslovnika. Kolega Beljak licemjerno laže i licemjerno vrijeđa sve redom. On je taj koji je uništio i raščetvorio najjaču i najstariju stranku u nekim povijesnim vremenima, a to je Hrvatska seljačka stranka. Bojite se novih izbora. Kolegice Bedeković, dobivate drugu opomenu jer ovo je isto tako bila replika. Članak 238. Ne znam zbog čega kolegica pokazuje na mene s prstom. Ako je netko raščetvorio, drago mi je da je priznala da je HSS povijesno najveća hrvatska stranka, a ne HDZ. Dobro, rekla je kolegica u nekim vremenima. Rekla je najveća je u nekim vremenima. Ali dobro, kako god bilo kolega Beljak dobivate opomenu. Vi se javljate kolegice Bedeković? Sada je treći izgubit ćete pravo govora ako sada dobijete opomenu. Odustajete? Dobro. Kolega Grbin ja ću sa jednom lakšom temom od ove koje su bile prije. Dakle, vratit ću se malo na Francusku ali znatnije u povijest. Bar je Antoaneta je ostala poznata po tome koja je rekla ljudima kad nisu imali kruha neka jedu kolače. Iako sad neki tvrde da to baš i nije tako, ali mi smo povijest u čili da je tako. Kod nas je jedan visoko pozicioniran dužnosnik rekao kad krenu rasti cijene neka građani prate, pa nek' kupuju tamo gdje je jeftinije. Ja mislim da bi mi kao oporba trebali ići sa jednim prijedlogom, a taj prijedlog bi mogao biti prihvaćen i od strane HDZ-a da postoje leci koje bi svi građani dobili, na kojim letcima gore piše HDZ nudi od tad do tad najjeftinije proizvode u toj i toj trgovačkom lancu, pa da se onda naši sugrađani i svi zajedno zabavljaju i trče od lanca do lanca i gledaju gdje će proizvodi biti najjeftiniji jer cijene idu tako alarmantno visoko da je pitanje gdje mogu završiti [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Ali o tome ova Vlada ne vodi računa.

Ja znam da bi vi volili da oporbe nema, ja znam da bi vi volili da se o stvarima koje se događaju šuti., Ali kada netko kaže rečenicu kao što je pa nek' kupuju tamo gdje je jeftinije i kada to predstavlja jedini temelj gospodarske politike Plenkovićeve vlade, onda je to nešto na što ćemo reagirati, onda je to nešto o čemu ćemo govoriti, onda je to sigurno nešto o čemu će kada dođe do izbora građani razmisliti i to honorirati glasom ili ne. Kolega Grbin povrijedio je članak 238. Poslovnika. Kolega Grbin, nemamo mi ništa protiv ovakve opozicije, samo nam takvi ostanite i dalje imajte ovakve besmislene prijedloge. Mi ćemo ako vi ostanete ovakvi ostati i sljedećih sto godina na vlasti. Dobro, to sad je zanimljiva teza ali zaslužuje isto tako opomenu. Idemo dalje. Poštovani kolega Grbin vi ste u jednom izlaganju rekli da treba zapravo i oporba podnositi prijedloge, ja se s time potpuno slažem i ovakva pitanja koja vi otvarate, koje propituju zapravo politike koje su na sceni mislim da je dobro. Iako se sa današnjim prijedlogom moram priznati naravno nećemo složiti, jer u ovim uvjetima tražiti raspuštanje Sabora mislim da nije izraz neke mudrosti. Ja bih volio puno više da mi danas raspravljamo o nekim paketima mjera koje vi predlažete kako se boriti protiv inflacije, kako se borit zapravo protiv poskupljenja energenata i takvih stvari. To bih volio. Ali temeljno što sam htio reći, mislim da trebamo poštivati ustavnu presumpciju nevinosti.

Poštovani kolega Bošnjakoviću, prije svega hvala vam što kad govorite repliku govorite ono iza čega vi stojite, a ne što vam je netko drugi pripremio i tu se onda razlika odmah vidi jer se s vama može meritorno razgovarati. I moram reći da, razgovarat ćemo i o brojnim konkretnim prijedlozima u danima koji dolaze koje je SDP uputio. Primjerice prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak koji govori o dizanju neoporezive osnovnice koja bi trebala osigurati povećanje plaća građanki i građana ove zemlje. Razgovarat ćemo i o prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju kojim je predviđeno dizanje odnosno promjena usklađivanja mirovina kako bi se osiguralo da mirovina u vrijeme krize, rasta cijene inflacije ne gube na svojoj vrijednosti.

Kolega Grbin rekli ste da želite iskoristiti ovu raspravu da bi iznijeli stavove SDP-a. Kad su vas novinari pitali o proširenju NATO-a je li ste za ili protiv blokade Švedske i Finske niste iznijeli stav SDP-a, niste mogli dati jasan odgovor je li ste za ili protiv. Vaš zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula je rekao da se nada da SDP neće biti za blokadu Švedske i Finske, međutim kasnije kolega Bauk je rekao da misli da će Klub SDP-a ipak ići prema blokadi Švedske i Finske. To nas vraća opet na početno pitanje, hrvatska javnost ne zna je li SDP ima ili nema stav. Kad su vas novinari pitali niste mogli dati jasan odgovor. Možete li danas dati jasan odgovor, je li ste za ili protiv blokade Švedske i Finske, da ili ne? SDP je za pristupanje Finske i Švedske NATO savezu. Međutim, u ovom trenutku ta tema nije došla do Hrvatskog sabora. Zašto? Jer te dvije zemlje još uvijek nisu uputile prijedlog, još uvijek nisu dobile pozivnicu, o toj pozivnici nije odlučivalo niti Sjevernoatlantsko vijeće, niti samit NATO-a, a Zakon o ratifikaciji memoranduma uz Sjevernoatlantski ugovor nije pred nama. I kada to dođe jako ćete dobro znati kako ćemo glasati. Međutim, nemojte me krivo shvatiti mi smo apsolutno za pristupanje tih dviju zemalja NATO-u, ali zašto ne dali prostora inicijativi predsjednika Republika koliko god netko o njoj imamo dvojbe da vidimo da će dati rezultat.

I u vašem odgovoru opet nema jasnoga da ili ne, dakle ne treba mi nitko pisat pitanja to je točno, ali vama bi trebalo [[Upadica: Barem nekom.]] isto biti jasno odgovor da li da, mora biti točan i jasan. Da ili ne? Kolega Stier naravno da to nije povreda Poslovnika, govornik može odgovoriti kako želi, ali odgovor ukazuje na određeni stav. Međutim, dobivate opomenu. Kolega Šimičević, izvolite.

E to što se vi loše osjećate stvarno nije povreda Poslovnika, pa čete dobiti, sad ćete se osjećati još gore, dobit ćete opomenu. Evo idemo dalje, kolega Ivanović. Uvaženi kolega Grbin jednom su vas novinari pitali znate li gdje živite, vi ste na to pitanje odgovorili ne znam gdje živim. Ja sam očekivao da će ovu inicijativu nositi neko tko zna gdje živi. Vaš kolega Maras je bio sitniji rastom, ali je bio hrabriji, on je barem imao nekakav popis s kojim je mahao i rekao imam 77 ruku i ostala je antologijska izjava predsjednika vlade RH, pokaži mi broj. Vi ne možete pokazati ni broj zastupnika koji su potpisali ovu vašu inicijativu, a danas se nisu pojavili ovdje u sabornici. Ušli ste u Hrvatski sabor sa 35 zastupnika, a sada ste ostali na 17. To pokazuje vašu besmislenost i inicijativu koja nema apsolutno nikakve veze osim da zabavite i da probate dobiti jedan ili dva politička postotka koji bi vam malo, barem malo podigli rejting. Hvala vam lijepo. Hvala vam poštovani gospodine Ivanoviću, hvala vam što podsjećate i na moju životnu situaciju, podsjećate me gdje živim, tjerate me na razmišljanje, ali to što me živo boli briga što je vašem kolegi koji sjedi iza vas neugodno tako me isto tako živo boli briga za vaše krive brojke i brojeve koje valjda pokušavajući ne čitati ono što su vam pripremili niste bili u stanju popamtiti. Poštovani kolega još jednom, oporba ima pravo na svoje inicijative. Te inicijative mogu biti dobre ili loše, to će procijeniti građani, to će procijeniti građani, isto kao što će procijeniti način na koji vi glasate, način na koji dižete ruku za svakojake prijedloga koje vam vaša vlada upućuje gdje se ne usuđujete reći ni a [[Upadica: Hvala kolega Grbin.]] i onda kad znate koliko su štetni za [[Upadica: Kolega Grbin hvala vam lijepo.]] državu. Imamo ponovo zahtjev za povredom Poslovnika, kolega Ivanović izvolite. Povrijeđen je Članak 238., ali evo ja sam htio pomoći malo ipak u ovom nesnalaženju kolegi Grbinu, dodao sam jednog, dva zastupnika više, ja se ispričavam zbog toga, na kraju vas vjerojatno neće ostati više od 10, vi ćete biti zadovoljni s tom brojkom, a sve ostalo je stvar matematike. Ali opet, nije bila povreda Poslovnika pa dobivate opomenu, kolega Ivanović. Sada će se javiti kolega Jakšić, izvolite. Poštovani kolega Grbin, ministar Banožić se pokazao kao jedan vrlo uspješan učenik srednje Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Vinkovcima, vrlo uspješan doktorand na osječkom Sveučilištu sa nekim vrlo zanimljivim tezama, geografskim. Čak štoviše, pokazao se kao vrlo uspješan učenik i navodno da je dobro jako fine i visoke ocijene na plaćenim PR treninzima. No, nisu mu putem objasnili da baš ne treba vojne avione i helikoptere koristiti za panoramska razgledavanja, pa krstarice za prijevoz biskupa, svašta tu bi se još moglo nabrojiti, kao što mu nisu objasnili da možda nije najvažnije prvo riješiti svoje stambeno pitanje u Zagrebu. Uz to sve ga je i ostavio vid pa je on jedini vidio bombu u Zagrebu na raketi. Tko i kako može ministra Banožića podsjetiti da, kao što je riješio svoje stambeno pitanje, mora riješiti Black Hawk helikoptere i njihove garaže, garaže za Rafale i kako je uopće moguće da takav jedan krasan ministar je preletio [[Upadica: Hvala vam.]] ispod radara Andreja Plenkovića? Može ga podsjetiti na to Andrej Plenković. Može ga podsjetiti, može ga razriješiti, može bilo što, može što hoće. Ali, evidentno je da neće, evidentno je da ga nije briga, ne samo za Black Hawkove, Rafale, nego evo, jučer smo saznali i za hrvatske kune jer Banožić ni njima nije u stanju osigurati dom za budućnost. Poštovani kolega Grbin. Građanke i građani često razgovaraju i razmišljaju o tome jesmo li dosegnuli dno. Vrlo često se o tome raspravlja i s pravom su zabrinuti gledajući inflaciju koja dolazi, ratnu krizu nesagledivih razmjera, cijene koje skaču i znaju da društveno, gospodarsko dno još nismo dosegnuli. Osobno sam uvjeren da političko dno jesmo dosegnuli i kada smo na političkom dnu, onda nije čudo da većinska stranka govori isključivo o jednom parametru, stabilnosti, jer na dnu je sigurno stabilno. Međutim, mene zanima kako tumačite da njihovi koalicijski partneri, ali niti jedan nisu ovdje danas na ovoj raspravi. Poštovani kolega Matula, dno političko, nadam se, jesmo dostignuli jer ako dođeš do dna, onda imaš nešto od čega se možeš odgurnuti. Međutim, kada slušam uvažene kolegice i kolege, sa iznimkom ove dvojice koji tu sjede u sredini, onda je jasno da ima još puno prostora da se do dna dođe. A znate šta mi je najzanimljivije od svega toga? Da, sad je prošlo skoro sat vremena kako odgovaram na replike, od kolegica i kolega iz HDZ-a nije došla nijedna jedina rečenica o tome što njihova Vlada radi dobro. Niti jedna jedina rečenica o tome što njihova Vlada radi dobro i zbog čega bi ta Vlada trebala ostati osim da njima zajamči 100 godina vlasti. I to je sukus toga, samo 100 godina vlasti njih zanima i na to im možemo reći, e pa nećete, a njihovi koalicijski partneri su svojim nedolaskom [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] pokazali stav. Izvolite, kolega Totgergeli, povreda Poslovnika. Hvala poštovani predsjedniče. Pa kolega Grbin je povrijedio Poslovnik čl. 38 jer danas ne raspravljamo o Vladi. Danas raspravljamo o Odluci koju su oni predložili da se raspusti HS. A o tome šta Vlada radi ili ne radi, u slučaju kad bi se Hrvatski sabor raspusio ili onog dana kad dođe do raspuštanja HS-a i da li će ova Vlada ostati ili neće, odlučivat će hrvatski građani, kao što su to napravili i prije 2 godine kad smo bili na izborima pa su potvrdili ovu Vladu. Kolega Totgergeli, dobivate opomenu, ovo je bila replika. Kolegica Perić, izvolite. Ja isto riskiram opomenu i slažem se upravo ovo što je rekao kolega, da se danas ne raspravlja o Vladi, ali kolega Grbin itekako vrijeđa i nas zastupnike većine koji mogu posvjedočiti sve ono što je Vlada i što smo mi donijeli ovdje u Saboru i izglasali, a to je da su prosječne mjesečne neto plaće narasle za 1824 kune [[Upadica: Hvala lijepa kolegice Perić.]] npr. Kolega Bačić, izvolite. Kolega Grbin, nekoliko replika zastupnika HDZ-a koje su vam bile upućene nisu išle ad hominem, vi ste ovaj čas rekli kako je desna strana ove sabornice političko dno.

Poštovani kolega Grbin. Najveća tragedija ove fase koju vi danas ovdje izvodite jest u tome što doista ni vi sami ne vjerujete u ono što govorite niti želite ono za što se navodno zalažete. Po vama je najveći problem što je izvršena rekonstrukcija, odnosno zamjena nekolicine ministara, Vlada i to vam je po vama tragedija, to je najveći problem. Ne znam da li ste gledali preksinoć Real, jeste li vidjeli kako je Ancelotti promijenio otprilike 3, koliko igrača na poluvremenu i nakon toga dao 3 gola? E gospodine Grbin, ovo je ekipa, ovo je Vlada koja zabija golove, ovo je Vlada koja pobjeđuje, ovo je Vlada koja ima rezultate, a vi sa ovim vašim klubom sa ovom vašom ekipom od 13 igrača mislim da trenutno možda u nekoj seoskoj ligi bi mogli zaigrati ako nastavite dobro u međuvremenu trenirati. Poštovani kolega, ovo nije nogomet ovo je Hrvatski sabor, ovo je predstavničko tijelo koje su izabrali građani ove zemlje između ostalog da kontrolira Vladu. Vlada proizlazi iz većine koja postoji u ovom Domu.

A to hoćete li dići ruku za naš prijedlog ili nećete ide na dušu jedino i isključivo vama. I vi ćete morati objasniti ljudima koji će na kraju ove godine dobiti plaću i mirovinu koji vrijede manje nego na početku godine zašto ste to dopustili. Kolegice Glasovac, izvolite. Poštovani kolega Grbin, ministrica Vučković i još jedna bliska prijateljica puniteljica crnih kronika gospođa Rimac na čelu je ministarstva koje je do sada podijelilo čini mi se 33 milijarde kuna poljoprivrednih poticaja, a ta poljoprivreda iz godine u godinu zapravo proizvodi sve manje. To je još jedno od ekonomskih čuda Plenkovićeve Vlade. A kako su u ministarstvu zapravo ispravno uočili da nema dovoljan broj poljoprivrednika aktivno potiču čak i pustu i neobrađenu zemlju, a za koju je poseban interes pokazao OLAF i Ured javne tužiteljice. E sad, jedini sektor koji neodrživo buja je Agencija za plaćanje u poljoprivredi. Ali ni to nije dovoljno, pa ministarstvo ugovara privatne tvrtke kako se ovi novozaposleni HDZ-ovi birokrati ne bi valjda previše umorili. E sad, Europa i ministrica Vučković nikako se razumjeti i izgubit ćemo 30 milijuna eura [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] na poticaje poljoprivrednika.

Da li je taj interes čisto održanje na vlasti ili je taj interes puno dublji i financijski utvrdit će oni koji su trenutno u Ministarstvu poljoprivrede to je OLAF, a mi o tome šutiti nećemo i ukazivat ćemo na probleme i u tom ministarstvu i u brojnim drugima. Probleme korupcije, kriminala koje onda dovodi do toga da se posao koji bi trebao biti u interesu hrvatskih građana naprosto ne stigne napraviti. Jer kad pripremaš svoju obranu koju ćeš iznijeti pred USKOK-om, OLAF-om ili kome god onda je jako teško koncentrirati se na ovakve tričarije kao što je osigurati da potpore dođu do poljoprivrednika kojima doista trebaju. Ja se ne bih složila sa vama. Mislim da su oni upravo sposobni odnosno da su njihovi ministri dobili mandat da rade upravo ono što su i radili. Podsjetit ću da je ministar Horvat kada je svojoj suradnici slao sms poruke i jedan po tvom izboru i dogovarao klijentelistički dodjelu sredstava od 100 do 150, 200, 2500000 kuna pojedinim tvrtkama istovremeno uskratio Uljaniku slična sredstava koja bi omogućila da Uljanik završi ono famozno jaružalo i da se nastavi proizvodnja u Uljaniku. Ono za što je on dobio mandat on je i obavljao. On je uistinu dobio mandat da uništi zadnje poluge našeg privrednog razvoja, a to se može reći i za druge ministre u ovoj Vladi. Jedan tebi, jedan meni.

Rezultat toga je da onaj koji nema vezu, koji nema poznanstva, koji nema za plavu kovertu u ovoj zemlji do posla doći neće i mora otići vani. I onda mi smislimo briljantan program od 200 000 kuna za povrat kojeg ne koristi nitko, nitko. I to je sukus toga jedan tebi, jedan meni, jedan tebi, jedan meni i tako radom od Horvata pa na dalje. Poštovani zastupniče Grbin, posljednjih godina svjedoci smo kako visoko pozicionirani kadrovi Andreja Plenkovića ne mogu baš objasniti svoju imovinu. Svatko onaj koji pretendira na karijeru onako sustavnog utajivača poreza morao bi to štivo pročitati, jer to je nekakva kombinacija uvrede zdravog razuma i krimi priče sa Superhik elementima krađe od siromašnih a za dobro tog wanna be ministra sa dobrim izgledima. Koliko je priča o uspjehu ministra Paladine čudnovata govori i činjenica da ga je čak onaj zaboravljeni ministar Marić, Goran Marić 2018. htio ukloniti raskidom ugovora.

Izvolite odgovor. Ne, ne vjerujem, doista ne vjerujem. Jer kada pročitate sve što se događalo i sve radnje, svi koraci koji su poduzeti unutra to ne može biti slučajno, previše je toga. Da je jedan potez sumnjiv, da su dva ajde, za prosječnog ministra u ovoj vladi ništa čudno, ali sve ono čega ima kod Paladina to jednostavno i za Plenkovićev radar malo previše da se ne uoči. Poštovani zastupniče Grbin, hvala Bogu oporba ima pravo na inicijativu i vidim vas su izbrali za vođu te oporbe da pričate o kriminalu. S obzirom da ste otuđili ono što nije vaše, da ste prešutili, s obzirom da ste na malo uzimali puno, što bi to tek uzimali da imate puno, da li ćete se sami prijaviti DORH-u? Poštovani kolega, ako sam prekršio zakon i ako vi za to znate vaša je obveza otići u policiju i Državno odvjetništvo i podnijeti prijavu. Ako znate da sam prekršio zakon i to ne učinite činite kazneno djelo neprijavljivanja. Ako sam prekršio zakon odite, prijavite me, ali onda odgovorite zašto jučer kad ste imali prilike regulirati pitanje naknade za odvojeni život to niste htjeli napraviti i zašto ste ju ostavili na način da ju ja koji sam je se svojevoljno odrekao danas mogu slobodno zatražiti i vi bi mi morali odobriti jer po onome kako je napisana imam pravo na nju. To je najgore od svega, najgore od svega. Imali ste priliku nešto ispraviti, niste. Hvala lijepo, smatram predsjedniče da je povrijeđen Članak 238. Poslovnika, naime kolega Peđa Grbin pokazuje licemjerje i vrijeđa kolegu zastupnika. Sjetit ćemo se da je odustao od naknade za odvojeni život jer da to nije učinio ne bi dijete mogao upisati u gradski vrtić koji košta sedamsto kuna nego bi ga morao smjestiti u privatni koji košta negdje otprilike 3.000 kuna. Dakle, matematika, odrekao se 1.000 kuna da bi na kraju zaradio 2.000 kuna. To je čista matematika [[Upadica: Hvala vam.]] i čisto licemjerje.

Dakle, prvo će kolega Deur, pa onda nakon toga kolega Grbin. Izvolite sada. Hvala poštovani predsjedniče. Kolega, povreda Članka 238., kolega Grbin nije odgovorio da li, na pitanje da li će se prijaviti sam u DORH, a razlog je što, to što ste radili, otimali, otuđivali što nije vaše, lagali, u saboru ste iznosili neistine, kao predsjednik oporbe vraćate se vašim starim navikama starog SDP-a i vaše vlade gdje ste ostavili nered, sve devastirano, svađe, sukobe, danas podržavate [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] na isti način tu inicijativu koja dolazi iz Pantovčaka. Dobivate kolega Deur i vi opomenu, ovo je isto tako bila replika. Kolegice Burić, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče sabora. Evo gospodine Grbin gledam kako brišete konstantno znoj sa čela i kako vam je izgledno vrlo neugodno vjerojatno zbog toga što znate da vam prijedlog nije niti na rubu pameti već izvan svake pameti. Ono što moram reći da u nikad težim vremenima od Drugog svjetskog rata ne samo za Hrvatsku već za cijelu Europu i za svijet vi zazivate destabilizaciju, vi zazivate destrukciju samo zato jer ste i vi sami takvi. Destruktivni ste, nestabilni, neznajući i nije vam u interesu bolji standard hrvatskih građana, nije vam u interesu ugled RH u svijetu već vam je u interesu isključivo destrukcija i rušenje. Pa s obzirom da ste vi za raspuštanje Hrvatskoga sabora i s obzirom da ste najveću hrvatsku oporbenu stranku doveli u stanje raspadanja, evo moj prijedlog vama jest da se raspadnete [[Upadica: Hvala vam.]] zaista do kraja [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] i da date ostavku kad već toliko to želite. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Glasovac.

Kolegice Glasovac, naravno da ovo nije bila povreda Poslovnika nego neki oblik replike, ali morat ću malo samo, moram malo to reći. Dakle, da slušate sad svoja pitanja vašem predsjedniku onda bi vidjeli da su vrlo slična onima kojima zastupnici HDZ-a postavljaju svome predsjedniku, ali sve je to, učite od najboljih, tako je, da, da, ali loše vam ide. Je, je, kolegice Glasovac naravno dobili ste opomenu.

Pozivam se na Članak 238., kad govorimo o postignućima ove vlade onda se jako dobro zna da imamo nikad veći broj zaposlenih, a isto tako da imamo broj nezaposlenih koji je ispod 120.000 u ova itekako izazovna vremena. Također, kolegice Glasovac u vaše vrijeme dok ste vi obnašali vladu napucali ste na burzu skoro 400.000 nezaposlenih [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] i to je vaš rezultat i dokaz [[Upadica: Kolegice Burić.]] vaše sposobnosti.

Poštovana kolegice Burić ne znojim se jer mi je neugodno nego zato što mi je toplo, a toplo mi je pogotovo oko srca, kad vas slušam kako govorite i kako čitajući svoju repliku, čitajući svoju repliku napravite jednu veliku grešku.

Hvala. Dobro, idemo dalje. Kolega Grbin, evo ja ću vam probati udovoljiti pa da ne bude potpuni debakl i reći ću vam da od početka mandata ove Vlada u RH su se povećale plaće, povećala zaposlenost, povećale mirovine, povećala socijalna davanja, povećao BDP, povećao iznos, povećale investicije, povećao kreditni rejting, prihodi od turizma. Smanjili su se porezi za 9 milijardi kuna, smanjila se nezaposlenost, smanjivao se javni dug i deficit, a prepolovio se SDP i zato hrvački građani razumiju i vašu srdžbu i vašu tjeskobu. Hvala vam kolega. Nema srdžbe, nema tjeskobe, ima samo žao za svime onime što radite, ali još više ima žao za propuštenim prilikama koje Hrvatska u ovih 2 odnosno u 6 Plenkovićevih godina imala, a nije ih iskoristila.

400 kuna na papiru više. Ali, ono što nećete reći, ono što ćete prešutiti je da se za tu plaću zbog inflacije može kupiti manje nego što se godinu dana ranije moglo za onu koja je samo na papiru, bila niža. A što je s mirovinom?

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, pa evo ja sam, poštovani predsjedniče, poštovani zastupniče Grbin, svoju repliku sam htjela i ja krenuti u onom pravcu što je sve učinila Vlada Andreja Plenkovića u prošlom i ovom sazivu za dobrobit građana i dala odgovore na brojne krize i ugroze, a sada smo zaista u jednoj još većoj i zaista, zbog ovih rezultata koje do sada ima, po broji kolega Mažar i dijelom kolegica Burić možemo građanima svakako obećati da će itekako davati ispravni odgovori na ovaj zahtjevne situacije. Naravno u mandatu je sve raslo, a jasno, padalo je nezaposlenost, padali su broj blokiranih i to je već i rečeno.

Koncipirajte pitanje da stane u jednu minutu. Izvolite odgovor.

Kratko i jasno. Hvala predsjedniče, zastupniče Grbin, evo, zastupnik sam u HS-u relativno kratko, nešto više od godinu dana, a već sam imao prilike vidjeti više propalih pokušaja opoziva od oporbe nego bilo kakvih prijedloga koji bi životni standard naših građana učinili boljim. Kao mladi zastupnik iznimno sam razočaran da dobra vlast, dobra Vlada RH nema kvalitetnog sugovornika sa druge strane i bilo bi jako dobro kada bi se oporba potrudila da svojim idejama i prijedlozima doprinese rastu životnog standarda, a ne da se bavi pokušajima opoziva za koje unaprijed zna da neće proći.

Hvala. Kolega Grbin, prisjetite se replika HDZ-ovih zastupnika Totgergelija i Bedeković. Naime, postavilo se pitanje zašto obmanjujemo javnost da želimo prijevremene izbore. Ajmo odmah neke stvari raščistiti. Da, ima oporbenih zastupnika koji ne glasaju za oporbene inicijative, pa pozivam građane da sada malo bolje prate na semaforu tko se gdje nalazi. Ima i onih oporbenih zastupnika koji se niti ne pojavljuju na dan glasanja, skrivaju se kao zmija noge. Međutim, to ne znači da je oporba slaba. Nema, doista nema svaki oporbenih zastupnik, a niti iz redova vladajućih, svoj obraz. Tu ne mislim na vas koji ste poslušnici, koji ste kukavice. Mislim na one oporbene zastupnike koji su spremni biti žetončići, ali to bi građani trebali shvatiti kao prijetnju, kao prijetnju koja dolazi iz HDZ-a koji je sposoban, da manje-više kupi. Hvala kolegice i kao prije vas, kolega Matula, i vi ste pokazali na jednu situaciju da onih koji bi ovdje trebali biti uz HDZ nema. Doći će oni na glasanje, oko toga uopće nema spora, ali valjda ni oni ne mogu progutati sve što im se servira da budu danas ovdje i brane ovu priču. Ne ide. Kolegice Juričev-Martinčev, izvolite. Pa kolega Grbin smiješno je danas slušati upravo vas da zazivate izbore. Vi o kojem naši građani misle u 51% imaju negativno mišljenje.

Kolega Raspudić, kolega Deur, ja vas molim dozvolite da kolegica govori, imamo atmosferu koja je zaista za sada ok, tema je uzbudljiva za sve, ali dajte da govorimo ovaj i da se čuje. vi koji ste od tada od 2020. uspjeli dobiti da 18 vaših kolega sa kojima ste bili na istim izbornim listama pobjegnu od vas i vašeg kluba, a bili su preko 20 godina u stranci. Vi ste uspjeli dobiti da danas nemate ni jednu repliku podrške. I vi mislite da bite postigli neki bolji rezultat i bite mogli preuzeti dužnost vođenja ove države.

U čemu je onda problem? Problema nema. Problema nema. Izađimo pred građane, dajmo im mandat da odluče o smjeru i o tome tko će upravljati Hrvatskom u razdoblju koje je pred nama. Da, složit ću se razdoblje je izazovno, razdoblje je teško i upravo zato što je izazovno i teško na čelu države treba neko tko je sposoban, a ne netko tko svakog dana lista crnu kroniku hoće li se u njoj naći. Kolega Grbin, ja bih od vas kao vođe opozicije očekivala da budete ozbiljni. Povrijedili ste Članak 238. jer ne vrijeđate samo nas kao zastupnike, nego vrijeđate i građane, znate li, a znate koji je trošak izbora. Imali smo redovne izbore, građani su na njima pokazali svoju volju. Vlada je stabilna, a vi ovdje imate besmislene prijedloge. Hvala lijepa, dobivate opomenu kolegice Jelkovac. Idemo dalje, kolega Beljak, izvolite.

Pa pogledajte ih, mislim to su sposobni ljudi koji od ničega naprave nešto za sebe naravno.

I sad vi meni recite da je ona nesposobna, pa to ona je sposobna, ona je sposobna ko i svi HDZ-ovci napraviti od ničega da se grubo ne izrazima nešto.

Kolega Beljak sami ste krenuli osobno na kolegicu Bedeković [[Upadica: Nisam ja krenuo.]] pustio sam vas, imali ste repliku, sada čekajte povreda Poslovnika, prije vas je kolega Mažar i kolega Šimičević. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Povrijeđen je Članak 238. omalovažavanje saborskih zastupnika, ako se od ničega napravi nešto ili ako se svaki dan radi za RH sve onda smatram da to trebamo biti ponosni. A isto tako drago mi je da smo dijametralno suprotni jer vi ste od nečega konkretno od HSS-a stvorili ništa, postali ste grobar jedne povijesne stranke. Kolega Mažar dobivate opomenu, ovo je bila replika.

Ono što je dobro u ovoj priči rekao je da smo mi sposobniji jer smo na vlasti, ako je korektan onda će to i priznati i reći da smo uspješniji i bolji nego on. Kolega Šimičević dobivate opomenu broj dva. Javio se sada i kolega Beljak, kolega Beljak vi već imate dvije opomene, izgubit ćete pravo govora ako ne bude povreda Poslovnika. Izvolite. Zato vas ja molim da mi ne date opomenu, ali ozbiljno sad. Dakle, ovo nije replika, ovo je dakle kazneno djelo koje je gospođa Bedeković počinila, Članak 238., svejedno koji članak, to je kazneno djelo predbacivanja i sramoćenja. Ja razmišljam da je tužim na sudu. Za uvredu. Pa možete i vi mene, pročitajte si Kazneni zakon pa čete vidjeti da ste počinili kazneno djelo.

Dakle, vrlo lako ću vam objasniti. Kontinuirano se iz redova oporbe optužuje i dio ministara i dio kolega zastupnika da su kriminalci, korumpirani, da čine kaznena djela, ja ne dajem opomene, dakle ne dajem opomene. Sada je isto na jedan meni neprihvatljiv način ali tako je napravljeno i prema vama. Dakle, vi možete svoju pravdu, samo malo, vi svoju pravdu potražite na sudu ako smatrate da ste oklevetani, ali ćete dobiti opomenu i gubite pravo govora. Izvolite se sjesti. Imamo dalje povredu Poslovnika kolega Habijan i kolegica Peović. Izvolite. Dakle, povrijeđen je Članak 238. odstupanje od uobičajenog ponašanja u HS-u, dakle dok lijeva strana cijelo vrijeme, ne samo prema ministrima nego prema svima nama ovdje naziva kriminalcima, lopovima, vaš mentor govori da smo banda onda je to ok, onda ne postoji presumpcija nevinosti, a dok kolegica Bedeković kaže nešto što je notorna činjenica to je kazneno djelo. Dakle, nemojte imati dvostruka mjerila, nemojte imati dvostruke kriterije teško je slušat. Kolega Habijan počeli ste dobro, ali ste onda završili replikom tako da ću vam dati isto tako opomenu. Izvolite. Pozivam se na čl. 238. omalovažavanje zastupnika i zastupnica, uistinu je ovdje bilo povrijeđen ovaj članak.

To nije bilo blaćenje niti sramoćenje, a ono što je ona odgovorila njemu je uistinu bilo sramoćenje. Kolegice Peović ja često upozoravam vas na dvostruke kriterije, malo poslušajte svoje kolegice i kolege iz oporbe što govore vladajućima i ako ćete osuđivati taj način govora onda bi vam dao za pravo da se bunite protiv onoga što govore kolege iz HDZ-a. Ali ja pokušavam biti objektivan i korektan, dakle ne dajem opomene ni vama za vrlo teške uvrede koje se iznose na račun pojedinih kolega iz HDZ-a, nemojte onda očekivati da ću sad činiti suprotno kada su oni u pitanju. Tako da dobivate opomenu i vi. Poštovani kolega Grbin. Evo pomno sam pratio vaše izlaganje na poseban način uvodno pa sam ovdje na neki način podcrtao sebi dvije bitne riječi koje ste vi kasnije raščlanili, a to je argument interes. Jasno da je argument ova zaista u jednim iznimnim trenucima, vremenima djeluje i da zasigurno interes nije partikularno već jedno opće zajedničko dobro posebno usmjereno prema najugroženijim socijalnim skupinama. Ovo ne govorim samo po onom dalmatinskom da vi u kupe, ja u špade već nastojim zaista biti egzaktan, a doprinos tome je jedan moj upit upućen vama.

Zar bi bilo prihvatljivo da vlada ne radi apsolutno ništa. u nekim segmentima bi to možda bilo i bolje da vlada ne radi apsolutno ništa, ali vlada bi s vremena na vrijeme ipak trebala napraviti nešto. I kada govorimo o interesu javnom i partikularnom interesu, pitam vas kakav je interes primjerice u slučaju Softver, kakav je interes u slučaju cvjećarica? Je, kolega Beljak zaslužili ste to sam napravio sukladno poslovniku, ako smatrate da sam pogriješio imate Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas po ovoj točci dnevnog reda ne možete govoriti da. Evo izvolite kolega Grbin dalje. I Branko je sad na redu. Kolega Bačić izvolite. Kolega Grbin uvodno sam rekao da je prijedlog i obrazloženje besmisleno, a sad ću vam reći još nešto još jedan atribut za ovaj uradak. Vrlo je važno i u oporbi pokazati vjerodostojnost da biste bili sposobni preuzeti vlast i dobili povjerenje građana, pa bi u tom smislu bi vam prokomentirao na sljedeći način. Vi tražite da se raspusti sabor pri činjenici da je vladajuća većina stabilna, zanimljivo je da kao predsjednik SDP-a u trenutku kad vam se raspao klub, kad vas je 60% članova vašeg kluba napustilo niste zatražili izbore u vlastitoj stranici. Mislite li da je to vjerodostojan pristup kako biste danas ovdje branili ovakvu odluku o raspuštanju sabora? Da govorimo o unutarstranačkim izborima u saboru onda bih vam rekao da je vaš unutarstranački izborni proces započeo prije dvije godine i da još uvijek nije završen. Po vašem statutu trebalo je izabrati novo vodstvo stranke u cijelosti prije dvije godine, vi to niste dovršili.

Ali ovdje u HS-u raspravljamo o tome radi li vlada koja proizlazi iz parlamentarne većine jer je ovo parlamentarna demokracija, svoj posao dobro ili ne. Mi smatramo da ne radi. I u tom trenutku apsolutno je legitimno reći da je ova vlada nepopravljiva i da se može popraviti jedino isključivo izborima.

Zadnjih dana nam je jedna tema nas je podsjetila između ostalog zašto ova vlada treba otići. Zato što ova vlada ne provodi odluke ustavnog suda, Zakon o pobačaju i poslovnik HS-a, zato što nije donijela novi zakon, zato što po odluci ustavnog suda, zato što nije dala mišljenje na naš zakon i zato što se žene koje žele obaviti legalan pobačaj ponižava u hrvatskim bolnicama. A tome pomaže kukavička šutnja vlade koju podržavaju dvije stranke koje u svom nazivu imaju riječ liberalno. Pa kad se HDZ 1 i HDZ 2 dogovore kao što su se morali dogovarati oko Istambulske, da donesu taj Zakon, onda i vi možete govoriti o 1 i 2, ali da vas ja utješim [[Upadica: Hvala lijepa.]] mi smo samo jedan i najbolji. Hvala. Kolega Bačić, povreda Poslovnika, izvolite. Kolega Bauk, u Hrvatskoj je na snazi zakon koji omogućava prekid trudnoće. Ako ste imali namjeru, političku volju i svjetonazorski pristup u izmjeni tog Zakona, tko vam branio 8 godina? Zašto ste 8 godina šutjeli kad ste na vlasti? Vrlo dobra replika, ali dobivate opomenu jer nije povreda Poslovnika [[Upadica: A koja mu je?]] Šta, šta?

Poštovani kolega Bauk, ali i poštovani kolega Bačić jer ne mogu odgovoriti kolegi Bauku, a da ne odgovorim vama. Odluka Ustavnog suda vezana uz zakon o pobačaju donijeta je 2017. g. Tek 2017. g. Ustavni sud je zauzeo stav da je ono što je u zakonu iz 70-ih nužno potrebno promijeniti i dao je rok za to, od, ako se ne varam, 2 godine. Vladajuća većina je tada bila slična kao i danas i to nije htjela provesti, međutim, nije problem samo u tom zakonu. Problem je u tome što si neki liječnici dopuštaju da taj zakon tumače apsolutno izvan onoga što u njemu priše i mimo onoga što u njemu piše i zbog toga imamo slučajeve kao što je ovaj kojemu zadnjih nekoliko dana svjedoči hrvatska javnost. Ali, poštovani kolega Bačiću, reagirat ćemo i zato ćemo danas predati 30 potpisa potrebnih da bi se sljedeći tjedan u HS-u otvorila rasprava o zakonu o pobačaju kojeg je Vlada po odluci Ustavnog suda donijeti prije 3 godine. Sve ovo što ste vi u svojem izlaganju uvodno iznosili slušamo skoro svaki dan, ali voditi Vladu, Sabor, nije mala stvar, velika je to odgovornost. A vi ste se već, mogu vam reći, nasukali i u prvoj plimi vašeg stranačkog kadroviranje.

Hvala vam poštovana kolegice Dreven Budinski. Ne brinite za SDP, SDP je tu, SDP je jak i bit će još jači. Ne brinite za SDP, to nije vaša briga, vaša briga je vaša stranka. Vaša briga su građani koji su vam prije 2 godine dali povjerenje da nešto napravite. Vaša briga u ovom trenutku, i to ste u pravu, voditi državu je velika odgovornost. Vaša briga je da djelovanjem kroz klub zastupnika većine osigurate da odluke koje se donose u HS-u budu u korist svih u ovom društvu, a ne samo nekih, a vama ostavljam da se zapitate da li ste u ovo vrijeme koje ste u Saboru vi i vaši kolege djelovali i radili na takav način. Sada ćemo napraviti stanku ipak jednu s obzirom da smo skoro već 2 sata pa će onda govoriti u ime predlagatelja Kluba zastupnika Mosta kolegica Selak Raspudić i kolega Raspudić.

Sada će u ime predlagatelja Kluba zastupnika Mosta govoriti zastupnica Selak Raspudić i zastupnik Raspudić, izvolite kolegice. Za početak ću reći da mislim da se ovaj Sabor treba raspustiti jer se očito već raspustio, a sa prijedlogom se iz priloženoga, vidim, slaže i vladajuća većina budući da se već sada ponaša kao da ovaj Sabor trenutno ne treba obavljati svoju funkciju. Dakle, drago mi je da ste uvažili prijedloge oporbe za raspuštanjem Sabora i da prema ovome što ste nam sada pokazali, ovim praznim klupama, očito idemo na prijevremene izbore. Sada ću još ukratko se osvrnuti na to zašto su oni nužni, premda vidim da vam nije trebalo previše da i sami shvatite lekciju. Sabor kao takav u ovoj svojoj formaciji više ne odgovara funkciji najvišeg predstavničkog tijela u zemlji. Upitno je još koga još uopće predstavlja, odgovara li većinskoj političkoj volji i ima li, s obzirom na to kako je i u kojim uvjetima izabran te kako je sastavljena vladajuća većina i za što je sve u međuvremenu postala odgovorna, ima li dakle, ovakav sastav Sabora još uvijek ikakvog smisla ili je došlo vrijeme da se mandat vrati u ruke građanima i prepusti im se novi saziv parlamenta. Hvala vam kolegice i kolege iz HDZ-a što ste dali potvrdan odgovor na ovo pitanje. Možemo nagađati tko će sve od nas sadašnjih zastupnika u novom sazivu biti i kakvi će u njemu biti omjeri. To naravno ostaje u sferi spekulacije, ali ono što je sigurno je da će on, za razliku od sadašnjeg imati puni i svježi legitimitet, pa što građani odaberu, tako će im i biti. Uistinu, nakon sve ove samohvale kojoj smo svjedočili u proteklo vrijeme, čega se bojite? Ovo sadašnje ne vodi ničemu. Prvo, upitno je koliko je ovaj saziv Sabora uopće u skladu s Ustavom. Davno, pradavno Ustavni sud naložio da se modificiraju izborne jedinice, a nedavni popis stanovništva dodatno je potvrdio da je razlika u broju birača u pojedinim izbornim jedinicama već tolika da se na izborima događa teška diskriminacija jer glas građana u nekim izbornim jedinicama vrijedi puno više nego u nekim drugim. I to se mora ispraviti. A zašto se dosad nije ispravilo? Pa zato što HDZ-u ide u korist. Nadalje, što smo nedavno i istaknuli upitno je jesu li tri zastupnika srpske manjine izabrana protivno Ustavu ili je uz 2 iz SDSS-a u ovom sazivu da je rađeno po zakonu trebao sjediti i jedan pripadnik druge srpske stranke. O tome će se uskoro morati očitovati i Ustavni sud. Voluntarističkim namještanjem tajminga i ozračja izbori koji su izrodili ovaj saziv sabora vladajući su uspjeli prvo oboriti izlaznost na samo 46,9% koristeći paniku, lockdown i tobožnju spasonosnu ulogu stožera u početku pandemije kako bi članove istog tog stožera iskoristili kao izborne perjanice, a kampanju vodili pod sloganom Sigurna Hrvatska. Evo, drago mi je da se kolega Habijan predomislio da treba raspustiti sabor pa je ipak ovdje došao braniti sadašnji saziv sabora. Nije valjda kolega Habijan da se bojite da vas ne bi ponovno izabrali. Danas, 2 godine kasnije te iste kriju javnosti, te iste perjanice svoga stožera kriju u javnosti kao zmija noge, a činjenice oko goleme nabave Covid opreme mimo Zakona o javnoj nabavi i pod oznakom tajno što još uvijek nije maknuto, potpuno nerazumne količine nabavljenih cjepiva koja već sada ili doniramo ili uništavamo unatoč nezavidnoj ekonomskoj situaciji u kojoj se nalaze naši građani i za što nitko ne odgovara. I da se nismo niti pokušali izboriti za to da imamo iole slobodne ruke o odlučivanju o tome treba li ju nam tolike količine 80, 18 milijuna cjepiva i što ćemo na … [[Govornica se ne razumije.]] hoćemo li i dalje unatoč bacanju i doniraju cjepiva nabavljati nove količine neovisno o potrebama i volji naših građana da ih koriste. Ovo nije pitanje ideologije ovo je pitanje materijalnog preživljavanja i ekonomije. U što ulažemo i na temelju čega i iz čega se rasipamo.

I nakon svega toga, dakle neustavnih izbornih jedinica, korištenja pandemije za manipulaciju tajmingom izbora, iskorištavanje stožera za političku kampanju, onemogućavanja dopisnog i e-glasovanja kako bi se smanjila izlaznost, onemogućavanja i sabotiranja potencijalnog referenduma kako se ne bi čula volja građana oko upravljanja tom istom pandemijom, uslijedila je dosada neviđena trgovina sa zastupnicima manjina koji se biraju na posebnim listama. Iskorištavanje jednog prava i privilegije i demokratske tekovine koje imamo oko izbora zastupnika manjina u Hrvatskom saboru, a oni se biraju redom uz drastično manji broj glasova građana kako bi se skrpila vladajuća većina, tako ste to iskoristili. Koje, zamislite čuda, kad se pitate tko koga predstavlja, većina koja je po broju glasova de facto manjina jer su zastupnici vladajuće većine dakle kada pribrojimo ovih 76 ili 77 ruku koliki one doista imaju legitimitet s obzirom na značajno manji broj glasova kojim su izabrani zastupnici manjina dobili manje glasova od oporbe s kojom mislite da imate pravo upravljati i kojoj onemogućavate njezino pravo da se čuje argumentom da ste vi ovdje ti kojima su građani dali povjerenje. Je li doista veći broj građana vama dao povjerenje? Do ovog saziva sabora postojao je dobar demokratski običaj da zastupnici manjina sačekaju da se formira većina pa bi onda pristali uz nju kako bi mogli artikulirati i ostvarivati posebne interese zajednice koje predstavljaju. No, sada su zastupnici manjina izabrani na posebnim listama, neki sa šačicom glasova i oni su odredili tko će biti većina iako nemaju stvari legitimitet to učiniti. Tako smo i došli do stanja u kojem se od izborne manjine uz pomoć predstavnika manjina formira vladajuća većina. Potom se u daljnjem sazivu događa ono što je nažalost bilo već viđeno u prethodnima. Ono što je naše građane udaljilo od politike i zbog čega su izgubili svaku vjeru u uopće sistem funkcioniranja glasovanja i u to da njihov glas dosita i može učiniti neku razliku. Govorim naime o žetoniziranju. Prevara birača u smislu da glasuju za jednu opciju, a onda neki njeni priljepci pretrčavaju vladajućoj većini organiziranoj od izborne manjine i predstavnika manjine. Doista temeljno je pitanje tko ovdje predstavlja većinu građana RH? Pustite ideologiju, pustite vlastite stavove, pogledajmo samo puke brojke. Narod kaže, „Što se grbo rodi vrijeme ne ispravi“, dodajem, što se prevarantski, protuustavno, nelegitimno, trgovački, žetonjerski zače samo lošim i kriminalnim plodom može uroditi. Sada će nastaviti kolega RAspudić. Izvolite.

Evo molim vas poštedite kolegu Raspudića duhovitih dobacivanja, budite neduhoviti. Kolega Raspudić ovo što je napravio kolega Deur stalno se događa, ništa nije bilo strašno, vi imate 9 minuta i 57 sekundi. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedavajući. Kolegice i kolege. Nadovezujuć se na ovu narodnu izreku „Što se grbo rodi vrijeme ne ispravi“, prijeći ću sada na plodove vlade koja je formirana nakon izbora koji su održani na način na koji smo čuli i većine skrpljene od manjine plus predstavnici manjina također smo čuli kako. Koji su plodovi i kakvi su plodovi? Nakon više od dvije godine od potresa u Zagrebu i godinu i pol od potresa na Banovini nije obnovljeno ništa. Brže i bolje se radilo u vrijeme Augusta Šenoe nakon onog potresa u 19. stoljeću. Ta obnova to je kao jedan orkestar koji se stalno uštimava, a nikako da prosvira i nakon što je jedan dirigent završio u zatvoru sad smo dobili novog mladog Šostakoviča, Vanjuška ga zovem od milja. Nije obnovljeno ništa, samo se obnovila vlada, pa smo umjesto ministra graditeljstva Horvata koji je završio u Remetincu u zatvoru ispred kojeg sam prije pola godine proročanski pozvao Plenkovića na sučeljavanje jer će se tamo HDZ-ovci osjećati kao kod kuće, kao na domaćem terenu, a dosta ekipe je već tamo, danas vidim da se češlja i Ministarstvo zdravstva da je Vili Beroš vrlo klimav, umjesto pada vlade i novih izbora nakon Horvatovog pada dobili smo ministra Paladina. Čovjeka koji se nalazi u nerješivom sukobu interesa jer je on i ministar državne imovine, a vlasnik je 10% projekta u Kuparima, a njegovo je ministarstvo i on će odlučivati o koncesiji koja sedam godina ništa ne radi na atraktivnoj lokaciji, dakle odlučuje i o svom vlasništvu. Što će on? Otići na wc dok se bude odlučivao, izuzeti se ili prodati svoj udio, pa naravno da može dobiti veću cijenu jer on će donositi odluku što će biti s tom koncesijom. Dakle, čovjeka ste izabrali u nerješivom sukoba interesa i izabrali ste sigurnosno neprovjerenog dugogodišnjeg partnera nejasnog ruskog kapitala.

Ali tu nije kraj, nakon pokretanja istraga protiv ministra Aladrovića odjednom ode i on. Gledao sam ih ovdje i pokušao sam izraziti njihovu melankoliju Ungaretti-jevim stihom „Mi smo kao jesen na stablima lista“, tri lista koja su tu sjedila su odletjela, danas ovako drhturi ministar Beroš i još neki vidjet ćemo što će biti. Ode Aladrović, ali vaš partner Radimir Čačić ne izađe iz vladajuće koalicije kako je javno obećao 22. je rekao ako se pokrene još jedna istraga da on više ne može podržavati tu vladajuću većinu, ali eto ga i dalje postojan ka no klisuri na što bi rekla jedna stara pjesma. Ode i potpredsjednik vlade Boris Milošević, koji je nakon pokretanja istrage unatoč presumpciji nevinosti postao pretežak teret za vladu. Zašto vlada nije poštovala presumpciju nevinosti? Čovjek je samo optužen, vodi se istraga. Možda nije kriv.

Isto vrijedi i za bivšeg ministra Ćorića koji se jadan umorio, umorio se više od Jasmina Stavrosa i Vojka V u istoimenim pjesmama „Umoran“, pa ga je poslalo da se odmori u HNB. Tereti ga izravno i maše mailovima prvi suradnik uhićen u aferi Krš-Pađene pa je kao i Milošević postao nepoćudan za vladu, moralni teret, ali valjda s obzirom na reputaciju HNB sasvim je podoban za tu instituciju. O uhićenju Plenkovićeve bliske suradnice Gabrijele Žalac i g. Petrica da i ne govorimo jer je bahatost postala tolika da se drpa iz eu fondova iako se zna kako je tamo jaka kontrola, pa što onda možemo tek očekivati što se radilo u nabavci covid opreme koju ste stavili pod oznaku tajno i mimo Zakona o javnoj nabavi.

Prekjučer se dogodio i potpuni debakl hrvatske vanjske politike, hrvatska vlada se kao ni one ranije ni u ovom sazivu sabora po pitanju BiH nije ponašala kao suverena država, punopravna članica EU i NATO pakta i nije koristila nijedan mehanizam da kao takva posreduje kod naših saveznika kako bi se riješio problem neravnopravnosti Hrvata u BiH kojeg su nametnutim izmjenama izbornog zakona prije dva desetljeća skrivili isti ti saveznici. Žalosno je da se nakon godinu dana vučenja Hrvata za nos fingiranim pregovorima nije postiglo ništa da su se izbori u srijedu, prekjučer raspisali po starom protuustavnom zakonu, a da Andrej Plenković kao golemi uspjeh ističe to što je u strateški kompas EU ugurao rečenicu o konstitutivnim narodima koja stoji u Aneksu 4 u Ustavu BiH. E pa neka se u listopadu kad budu politički odrubljene glave Hrvati u BiH uhvate za strateški kompas. I dalje se ne provodi odluka Oreškovićeve vlade i nije se nijednom sastalo, a moralo je 4 puta godišnje, dakle, 24 puta se propustilo sastati tijelo koje treba pratiti napredak Srbije u pregovorima sa EU. Nije vraćena čak ni dokumentacija Vukovarske bolnice, a kamoli nešto drugo. Ali zato ova vlada bezpogovorno pripušta Srbiju Vučićevu prema EU, a istovremeno hrvatski veleposlanik u Beogradu Hidajet Biščević se javno sukobljavao sa čelnikom hrvatske zajednice Tomislavom Žigmanovom koji je na nedavnim izborima uspio ući u skupštinu Srbije, ne zahvaljujući pomoći hrvatske vlasti nego unatoč Hidajetu Biščeviću i njegovim opstrukcijama, javno je to govorio. Ukratko, kriminal, nepotizam, nesposobnost, nerad, ne obnavljanje unutar zemlje, a kukavličluk, servilnost, izdaja u vanjskoj politici. Stoga ponavljam, što se grbo rodi vrijeme ne ispravi. Ova većina nikada i nije predstavljala većinu birača čak ni na onakvim korona izborima sa stožerom koji je bio upregnut u kampanju od Vilija Beroša pa nadalje, a još manje to predstavlja danas nakon svega što su hrvatskim građanima priuštili u zadnje 2 godine. Volite se pozivati na svoj izborni legitimitet i na ankete, vi ste jaki, razvaljujete u anketama, super. Raspustimo sabor, raspišimo izbore pa da se vidi ta golema ljubav i povjerenje građana prema vama. Pa nisu valjda Hrvati toliki nezahvalnici da ne vide što je vlada gospodina Andreja Plenkovića učinila za njih svih ovih godina i da vam se neće odužiti još većim povjerenjem, a nas ovako neuke, nesposobne i neinteligentne kazniti uskratom povjerenja pa ćemo nakon izbora sabor gledati samo na tv-u. Dakle, olakšajte nam svima. Sada ću pozvati kolegicu Selak Raspudić da odgovori na replike, ima ih ukupno 8 za kolegicu i 2, 4, 7 za kolegu Raspudića. Dakle, idemo redom prvi je na redu kolega Milanović Litre, izvolite. Poštovana kolegice, samo bi se osvrnuo prije evo možda tema za raspravu na predsjedništvu sabora htio sam i kolegi Raspudiću ovaj uputiti repliku, ali eto nisam u mogućnosti u ovom trenutku pa trebalo bi možda razmisliti o tome ovaj nekakvom opcijom da se napravi kada je podijeljeno vrijeme da se može oba dvoje ovaj replika podignuti. Htio sam vas zapravo pitati oko direktne demokracije. To je nešto čemu cijeli svijet teži jedino se u Hrvatskoj velike stranke toga boje i referendumi su uvijek bili trn u oku i ovoj vladi i prijašnjim vladama HDZ-a, pa me zanima vaše mišljenje o razini demokracije u Hrvatskoj i o razini te neposredne demokracije o kojoj ste upravo pričali, a pogotovo oko nacionalnih manjina. Demokratski sustav ne podrazumijeva idealno uređenje, ali je svakako najmanje zlo u izboru postojećih sustava i zato se jesmo opredijelili za demokraciju. Ono što je posebno zanimljivo je rasprava o demokraciji koji imamo kada govorimo trenutno o načinu na koji ćemo u budućem odlučivati o referendumima. Dakle, ljevica koja se deklarativno zalaže upravo za direktnu demokraciji i promovira kao ona koja je bliža narodu i želi veću participaciju građana odjednom najviše brine oko toga kako ograničiti pristup referendumima tim istim građanima što je najveći oblik najveće demokracije. I tu vidimo određeno licemjerje. Vidimo da se čini ste da se referendumi kao direktno demokratsko sredstvo u Hrvatskoj onemoguće, a mi u MOST-u zalažemo se za upravo suprotno.

Poštovana kolegice Raspudić ja sam jučer upravo evo nadovezat ću se na kolegu dakle oko referendumskog izjašnjavanja građana pitao tu potpredsjednika sabor što je to Hrvatski sabor mimo znanja zastupnika slao Ustavnom sudu jer gospodin Šeparović kaže da ne mogu donijeti odluku u zakonskom roku, a to bi trebalo biti do sutra, prekosutra, mjesec dana jer im je sabor nešto naknadno slao. Što to radi predsjednik Hrvatskog sabora, mimo znanja Hrvatskog sabora i zašto asistira u gušenju referendumskih inicijativa građana? I to je razlog za raspuštanje sabora za micanje Gordana Jandrokovića s ove pozicije i za nove izbore, a ne samo ovaj kriminal o kojima smo mogli dosta čuti iz vaših govora, iz govora kolega koji su prethodno govorili. Prvo što želim istaknuti je da čim oni odluku ne mogu donijeti je da znaju koju bi odluku trebali po pravu donijeti, a ta je da se referendum mora raspisati, ali da isto tako politički moraju zbog različitih pritisaka koji dolaze iz redova vladajuće većine izbjeći. Dakle, to je nedvosmisleni zaključak nakon ove odgode. A drugo, naravno da imamo pravo znati što to tajno stiže iz Hrvatskog sabora čiji smo mi sastavni dio prema Ustavnom sudu da bi se onemogućio taj isti referendum i doista zar nam nije dovoljno da imamo najviši prag u Europi od 10% da bi uopće referendum bio raspisan odnosno krenuo u proceduru, nego kada se i to nekim čudom uspije skupiti vi morate dalje raditi na sabotaži tog istog referenduma. Evo samo da kažem da umirim kolegu Grmoju, dakle ništa tajno nije poslano, poslani su svi zapisnici sa sjednica resornog odbora, vaša pisma, sve on što je vezano uz vaš zahtjev za referendumom dostavili smo Ustavnom sudu. Dakle, u prvoj fazi dostavili smo određen broj dokumenata, oni su tražili i sve drugo i nekoliko dana nakon onog prvog paketa dokumenata poslali smo i drugi. Tako da nema ničeg tajnog, sve je provjerljivo, možete vidjeti na zapisniku što je otišlo prema Ustavnom sudu. Ali tražite povredu Poslovnika, izvolite. Da, povrijeđen je članak 238., dakle ne znam kako rasprave sa odbora utječu na odluku Ustavnog suda. Je li možda Miroslav Šeparović želi čuti što je Branko Bačić rekao, možda se nisu odavno vidjeli pa da vidi što je Branko Bačić govorio na odborima kako bi oni mogli donijeti odluku. Dakle, ovo samo pokazuje koliko je Ustavni sud na daljinski upravljač vladajući i kako njihove odluke nemaju nikakve veze sa hrvatskim Ustavom. Možda ga je zanimalo to što ste vi govorili, a možda što je kolega Bačić, to zaista ne znam, ali ustavni sud je tražio i mi smo mu to dostavili, tako da nije ništa sporno. Ali moram vam dati opomenu nažalost jer ovo nije bila povreda poslovnika. Poštovana kolegice SElak RAspudić. Evo zadnjih dana vidim da i vanjski mediji prenose istraživanje Europskog parlamenta iz 2016.g. i onu konzervativnu brojku da je nažalost monetarna vrijednost korupcije u RH 60 milijardi kuna godišnje, to je nekih možda 15 Peljeških mostova odlazi na korupciju. Pa evo koje je vaše mišljenje, da evo i to je sad konačno i to konzervativna metoda. To je 10 milijardi dolara, možda čak i više po današnjem tečaju, možda čak i 70 milijardi, to je jedna trećina proračuna Hrvatske. Pa sad zamislite kakav bi nam bio zdravstveni sustav da taj novac ne nestaje, koliko bismo možda imali aviona da brane naše nebo i kako bismo možda imali i bolji obrazovni sustav da taj novac po neovisnom tijelu Europskog parlamenta po studiji Europskog parlamenta ne iznosi 10 milijardi dolara odnosno [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] 60 milijardi Imajući u vidu tu činjenicu, imajući u vidu da se dogodila rekonstrukcija vlade na našu inicijativu upravo zbog različitih USKOK-ovih istraga doista je cinično slušati kolege iz HDZ-a koji se ovdje ustaju i govore o tome da bi nas izbori mogli skupo koštati, da su oni veliki financijski trošak za ovu državu. Oni možda jesu trošak za ovu vlast jer bi ona inače te novce među sobom podijelila, ali najveći trošak za hrvatske građene je upravo ta ista korupcija koja im odnosi milijune na godišnjoj razini. Dakle, ne koštaju nas izbori, nas košta održavanje koruptivne vlasti. A ako govorimo o konzervativnim procjenama treba imati u vidu da se u Hrvatskoj s obzirom da se sva nabava medicinske opreme najviše novaca što se ikad potrošilo odvija mimo javne nabave i pod oznakom tajnosti da će ta korupcija tek isplivati. Zahvaljujem se. Poštovana zastupnice Selak RAspudić. Pažljivo sam slušao vaš govor i evo samo ukratko da ga sažmem. Prve tri minute i 43 sekunde ste bili baš i u duhu današnje teme prijedloga o raspuštanju HS-a, tako ste propitkivali sastav sabora da li je u skladu s ustavom ili nije, da li je izborni zakon u skladu s ustavom, kome je u korist, da li su manjinske kvote također u skladu sa ustavom i kome one trebaju. A onda nakon tri minute i 43 sekunde ste se okrenuli na klasičnu mostovštinu izvrtanje pile naopako, omalovažavanje rada vlade, pa čak ste i matematiku postavili matematičke zakone kao upitne jer po vama je manjina veća od većine, a onda u 10,00 ste predali riječ svome suprugu zastupniku g. Raspudiću.

Izvolite odgovor. Lijepo je što kolega Brkan zna da ćemo biti u oporbi samo još dvije godine i da je već sada svjestan da nakon toga dolazimo na vlast i drago mi je da je HDZ o tome obavijestio građane RH. A što se tiče ovog zapisivanja tajminga mojih govora samo mi laskate, nastavite tako i tajminge i rečenice, možda i nešto naučite, trebat će vam jer nakon dvije godine vi idete u oporbu, možda iskoristite koji štos.

Vi vjerojatno zazivate nove izbore jer računate treća sreća, dva puta ste nakon parlamentarnih izbora ušli u vladu s HDZ-om dva puta ste izbačeni. Računate treći put možda se i zadržimo. Kolega Šašlin, izvolite. Pa ja potpuno doista razumijem vašu potrebu kao oporbe da kritizirate, da pokušavate na sve moguće načine u manjiti rezultate ove vlade koja doista se nosi sa svim poteškoćama u ovom izazovnom vremenu na najbolji mogući način. Međutim, ne razumijem zaista to da ne shvaćate da sa ovakvim vašim stavovima, sa ovakvim kritikama doista svega i svačega po vama ništa u ovoj državi nije dobro. Vi ste maloprije rekli da se udaljavaju ljudi, da se narod udaljava od politike. Upravo s takvim vašim stavovima udaljavate ljude od politike. Da li ste vi svjesni, da li ste vi čuli da su naši ljudi sad poslije Uskrsa nosili ulje u Njemačku jednu? Kad ste vidjeli negdje u Hrvatskoj da bilo što fali od robe, od prehrane, od goriva, od grijanja, bilo što. Pa dajte jedanputa recite, [[Upadica: Hvala vam.]] priznajte da je nešto dobro. Imamo povredu Poslovnika prije odgovora na repliku, kolegica Benčić, izvolite. Povreda Poslovnika čl. 238, vrijeđate sve nas zastupnike koji smo jako dobro svjesni zato je u Njemačkoj nestalo ulja u dućanima, a u Hrvatskoj nije. Znate zašto? U Hrvatskoj malo koje domaćinstvo si može priuštiti iz svoje plaće kupiti zalihu ulja za unaprijed godinu dana. Možete vi.

Kolegice Benčić, dosta kreativan pokušaj objašnjenja zašto nije nestašica ulja u Hrvatskoj, ali je opomena jer nije bila povreda Poslovnika. Idemo dalje. Odgovor na repliku, kolegice Selak Raspudić, izvolite. Evo, vi kažete da ima ulja na policama. A i da je nama otvoriti vrata da vidimo koliko ih ima u vašim smočnicama. Mislim da je to pravo pitanje koje zanima građane RH, a kada govorite o umanjivanju rezultata, ja vam mogu samo jedno reći. Nema umanjivanja jer rezultati ne postoje. Dva ključna problema s kojima se Hrvatska susrela u proteklom razdoblju, pandemija i potres, 0 obnove, jedan od najveći broj mrtvih u Europi. Dakle, od mene bi bio kreativan pokušaj kada bi vas dovela na pozitivnu nulu s vašim rezultatima, a umanjiti nešto što niti ne postoji se ionako ne može, a kada ćete otvoriti vrata vaših smočnica ne znam, ali čini se da bi to USKOK mogao učiniti umjesto vas. Poštovana kolegice, dva puta ste me izravno prozvali u svom izlaganju, što mi pokazuje da sam očito izrazito drag, nisam stigao na početak vašeg izlaganja jer je predsjednik odredio prilično kratku stanku za ručak pa se ispričavam, ali me dirnula vaša briga da niste sigurni da li ću ja ponovno ući u HS, međutim, mene je dirnulo, s druge strane, vaša izjava jednim dnevnim novinama da vi i vaš suprug, g. Raspudić, Bruce Lee, u zadnje vrijeme živite puno lošije od kad ste ušli u politiku, da su vam prihodi jako pali. Pa me sad zanima cjelokupno ova situacija vaša i cjelokupni ovaj ... [[Govornik se ne razumije.]] performans i ovaj vaš prijedlog kako vam to sve skupa odgovara? Što se tiče mog supruga, on je na vrijeme učio kako se treba boriti u zmajevom gnijezdu jer je vjerojatno anticipirao da će doći ovdje u Sabor gdje je HDZ u većini koju jedan junak može još uvijek oboriti. A što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, ja potpuno razumijem da iz perspektive HDZ-a nekome neobično da netko uđe u politiku, a onda mu prihodi padnu jer vaša računica je jasna. Tko god uđe u politiku, ima, ne samo da mu prihodi narastu, nego da osigura sebe i sve sljedeće generacije, tako da, ja mogu samo izraziti razumijevanje za vaše čuđenje da nekome nisu prihodi bili prioritet kada je birao hoće li ući u politiku.

Onoga ljevičara koji je u BiH gradio građansku Bosnu, gdje su Hrvati krvarili ne poznajući da pripada tome narodu. Danas, domoljub s Pantovčaka, desničar, pun emocija koje pokazuje u Petom danu prema svom narodu, što vam tu u idućim unutarstranačkim izborima Mosta, on ili Petrov? Kako vam se čini? Bolje da se vi pobrinete za vlastite izbore jer koliko čujem, oni su već u tijeku pa se i znaju nasljednici tako da osigurate svoje pozicije, a što se nas tiče, kod nas je stvar uvijek jednostavna jer se možemo dogovoriti. U Mostu za razliku od HDZ-a, nikad nitko nije radio kolegi o glavi i neće se to niti dogoditi, a što se s vama trenutno događa, to je svima već jasno s obzirom na signale koji dolaze iz vaših vlastitih tabora pa promotrite malo tako Slavoniju i ostale krajeve Hrvatske i pitajte ih što misle o aktualnom vodstvu. A što se svega ostaloga tiče, moj suprug je uvijek bio isti, to je svima poznato, samo što me evo, malo i žalosti i nasmijava što mu ne možete iskopati niti jednu korupcijsku aferu pa ste zapeli za Bruce Leeja, i dalje se držite svoga zmajevog gnijezda, zato vam Bruce Lee vjerojatno nikada i nije bio heroj u vašim očima. Imamo povredu Poslovnika i još imate jednu repliku, nemojte otići. Izvolite, kolega Deur. Hvala poštovani predsjedniče.

Pitao sam čisto s obzirom da je bio rat u Mostaru, BiH, pitao sam Ninu ljevičara, ne poznajući svoj narod ni patnje koje su se događale danas u mentorstvu vremena danas s Pantovčaka, koja je razlika, koji vam je Nino do kojeg više držite. Sada će replicirati kolega Ivanović, izvolite. Od vas sam očekivao puno više. Peđa Grbin, on ne zna gdje živi i to je bilo sasvim prirodno da on neće znati, ovoga, odgovoriti, ali čak smo vam išli na ruku. Peti dan u tjednu održavamo saborsku raspravu. Jedini koji ste imali koristi od Petog dana ste vi i vaš suprug, onda je Hrvatska televizija bila najbolja televizija u svijetu, nije bila režimska. Grlili ste se, ljubili ste se za istom ovom govornicom prije jedno 3, 4 mjeseca, govorili ste dosta je, nema više, nema dalje, ne možemo dalje. Jedino što smo iznjedrili od te vaše politike da će Nikola Grmoja biti novi šef policije koji će tuči i batinati sve one koji neće kod javnog bilježnika ovjeriti svoje mandate. To je jedino što sam ja, evo, u ove dvije godine artikulirao od kompletne politike Mosta koji predvodite vi i ova ekipa sa ove moje desne strane. Da je meni netko rekao da ovoliko fanova Petog dana ima sa desne strane sabornice i da ste svi to toliko pratili da vam toliko nedostaje, ne bih nikada povjerovala. Hvala vam na tome, nadam se da onda uživate jednako i u ovim raspravama koje možete pratiti više puta tjedno, a što se tiče politika za koje se mi zalažemo, uvaženi kolega, osobno sam, ako gledamo i samo statistiku, najaktivnija saborska zastupnica, možete upratiti i sve zakonske prijedloge, ako vas sadržaj uopće zanima, jednako kao i sve rasprave u kojima sam sudjelovala. Međutim, budući da vas sadržaj ne zanima, jedino što vas doista ovdje i zanima je kada dođe do nekakvog potencijalnog prepucavanja. Jer vi želite oporbu prikazati kao destruktivnu, no situacija je mnogo drugačija, pogledajte sve naše aktivnosti pa ćemo vidjeti tko nešto doista i radi, [[Upadica: Hvala vam.]] a tko se samo ovdje izvlači. Prvi je na redu kolega Kujundžić. Izvolite. Hvala predsjedavajući, poštovani kolega Raspudić, kad bismo ostavili sve relevantne činjenice koje su navedene i koje će biti navedene zašto bi se HS trebao raspustiti, ja ću vas pitati jedno drugo pitanje. Nikad nije dobro u životu generalizirati. Osobno znam da u HDZ-u ima kolega koji zazivaju povratak HDZ-a vrijednosnim korijenima u suštini kakvi su i bili. S druge strane, opet znam da kuloarski u HDZ-u velika većina ovih ljudi nije zadovoljna sa politikom Andreja Plenkovića koja ih je gurnula, ako imamo u vidu Istambulsku, SDSS i sve ostalo, ljevije od SDP-a. Iz kojeg razloga tim ljudima ovo nije prilika da se vrate tamo gdje uistinu žele?

Ja sam uvjeren da će oni glasati za raspuštanje HS-a jer smo mi danas čuli protuargumente kako u anketama svoje sjajno, da njih narod voli, da daje povjerenje, da je predsjednik Vlade Andrej Plenković napravio silne dobre stvari za Hrvatsku, da je napravio kolosalnu stvar za Hrvate iz BiH jer je u Strateški kompas stavljen pojam konstitutivnih naroda koji nota bene stoji u Ustavu BiH, dakle nakon takvih rezultata ja sam uvjeren da bi HDZ na sljedećim izborimo dobio 90 čistih mandata, a ne bi se doveli u situaciju da kao izborna manjina uz pomoć zastupnika manjina koji su prvi put istrgovali na takav način, a nisu čekali, što je bila dobra demokratska praksa, da se formira većina, a da onda stanu uz nju kako bi imali priliku artikulirati i realizirati interese zajednice koje predstavljaju.

Kolega Miletić, izvolite.

Dakle to su službeni dokumenti. Zanima me, mislite li da je ministar Beroš to znao, je li trebao hrvatskoj javnosti progovoriti o toj istini i danas mu ističe rok zašto je platio 30, više od 30 milijuna novca poreznih obveznika za lijek koji je američki CDSE od ... [[Govornik se ne razumije.]] rekao da ne pomaže, da nije djelotvoran u liječenju, dakle Covida i mislite li da ministar Beroš, s obzirom na kupovinu instrumenata koji vrijede 5 milijuna kuna, a Ministarstvo ih platio 11 milijuna kuna će uskoro završiti tamo gdje su neki njegovi prethodnici završili, a to je ćuzi. Kad sam maloprije rekao da sam proročanski, nisam ja pozvao Andreja Plenkovića na sučeljavanje, nego je on pozvao mene, dakle on je javno rekao da poziva, da će pozvati profesoricu Markotić da Raspudića provede na Covid odjela pa da onda mi raspravljamo sučelno. E sad, staro džentlmensko pravilo je kad vas netko pozove na dvoboj, on je bacio rukavicu, a ovaj koji je pozvan ima pravo birati mjesto dvoboja. Tad još nije bilo iz ovoga sastava, a onda je ovo otvorilo se, Horvat, Žalac, Petric, sve ostalo što je išlo, plus ovi sad što idu u istrage, danas ćemo vidjeti što će biti s Berošem. Ogroman biznis je okrenut. Ne treba biti cjepidlaka i prestrog, cijeli svijet se našao u novoj situaciji odluke neke je trebalo brzo donositi.

Kolegice Komes, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, kolega Raspudić, evo, rekli ste u svom izlaganju kako je obnova na nuli, na području Banovine, međutim, moram vas ispraviti, dakle morate imati na umu da je ukupna šteta od potresa na području Banovine preko 5 milijardi eura i imajte na umu da nećemo moći sanirati svu tu štetu samo iz fonda solidarnosti već da je ova Vlada, Vlada na čelu sa HDZ-om osigurala sredstva za obnovu kuća, dakle to napominjem ovdje jer javnost smatra da obnova kuća, obiteljskih kuća ide iz fonda solidarnost.

Samo, samo malo, kolegice Komes vi ste nova u saboru, vi ste nova u saboru, međutim i kao i svi drugi zastupnici i zastupnice morate se držati pravila koja ovdje postoje, pa ja vam neću sada dati opomenu, ali idući puta hoću, ali javio se kolega Grmoja za povredu, ne kolega Škoro i kolega Grmoja. Izvolite kolega Škoro. Ja sam stariji u saboru pa mogu dobiti opomenu. Poštovana kolegice ja želim jednoj obitelji na Banovini donirati 50.223 kune novaca koje sam zaradio i koje bi im dao, ali je to nemoguće zbog toga što će vlada koju vodi vaš premijer uzeti 13% poreza na dodanu vrijednost, uzet će mi prireze, uzet će doprinose i još će njih oporezovati za donaciju. To je stanje u Hrvatskoj i kako se može nekome dati novac. Kolega Škoro naravno da ćete dobiti opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika. Sada će se javiti kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je Članak 238., gradonačelnica Petrinje konstantno obmanjuje javnost. Tvrdi da netko ide na Banovinu se slikavati. Ja je želim podsjetiti evo da je DVD Nebojan našim zastupnicima i članovima MOST-a jer su 20 dana pokrivali krovove u Nebojanu dao zahvalnicu, a vi tvrdite da se mi tamo idemo slikavati.

Kolega Grmoja dobivate drugu opomenu, dobit ćete i treću nećete moći govoriti, molim vas. Kolegice Komes izvolite. hrvatskim građanima kao što znate, a gospodine Grmoja evo nije se čulo kad sam rekla vi ako idete u izbore možete si uzeti parolu MOST laže. Kolegice Komes, dobivate opomenu ovo nisu bile povrede Poslovnika, nego dvije replike u jednom zahtjevu za povredu Poslovnika pa dobivate opomenu. Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Grmoja je povrijedio Članak 238. omalovažavajući našu kolegicu Magdalenu Komes, gradonačelnicu Petrinje koja je postala gradonačelnica zahvaljujući povjerenju građana i građani su ti koji uvijek odlučuju o svakome od nas i odlučuju koji potezi su najbolji i tko je taj koji treba voditi lokalnu sredinu i državu kao što su i građani pokazali da najbolji potez na početku mandata vlade Andreja Plenkovića je bilo izbacivanje MOST-a iz vlade. Sada će se javiti kolega Troskot isto tako povreda Poslovnika. Članak 238., referiram se na izlaganje gospođe Komes, mislim da je najbolje odgovorilo zadovoljstvo dakle svega što je napravljeno na Banovini baš u Petrinji ispred crkve kada su ljudi grudama gađali premijera i možda i gospođu Komes. I to je jedina relevantna činjenica dakle izražavanja nezadovoljstava lokalnog stanovništva i dinamikom i svim onim obećanjima koje se stavljalo da Banovina nažalost iseljava, da je to jedina županija [[Upadica: Hvala kolega Troskot.]] gdje su umirovljenici veći od broja radnog stanovništva.

Pardon, je, je, istina, je, je, pardon, izvolite odgovor na repliku kolegici Komes. Kolegice Komes meni nije jasno na što ste se vi referirali u mom govoru jer niste ništa demantirali. Dakle, ja sam rekao da 2 godine i 3 mjeseca od potresa u Zagrebu nije obnovljeno ništa i godinu i pol skoro od potresa na Banovini da nema obnove. Mi smo se u trenutku potresa podijelili u dva dijela. Dio je bio na terenu cijelo vrijeme u subotu su Marinu Miletiću i dečkima iz Rijeke dodijelili zahvalnicu Nebojan gdje je HDZ-ov načelnik. Miro Bulj je bio, nije dovodio tek tako ljude, nego najbolje majstore je doveo i iz Sinja i kamione i kamione pomoći. Troskot je živio tamo 2 mjeseca. Valjda te pohvalnice od strane HDZ-ovih načelnika nešto govore. Mi smo napravili drugi dio, sa arhitektima, urbanistima, pravnicima, ekonomistima, građevinarima u 20 dana, dan uoči radeći kompletne smjernice obnove Banovine i danas bi vam dobro došle nakon što ste izgubili godinu i pol dana. Kolegice Selak Raspudić izvolite sada replika. Nadovezat ću se na ovo, da kolega Raspudić mi smo napravili smjernice strategije obnove Banovine 20 dana nakon potresa u dogovoru sa stručnjacima i izložili nekakav hodogram obnove. A što se danas događa? Danas imamo resornog ministra, novog ministra koji je javnosti prezentirao plan ubrzanja obnove, pazite ubrzanja nema ni plana obnove jer se obnova nikada nije dogodila on je već na ubrzanju, a kada je trebao doći pred nadležni odbor koji ga je pozvao samo da pokaže taj plan odjednom mu treba još mjesec dana da ga sastavi. Dakle, nakon ministra kojeg je odveo USKOK mi imamo ministra blefera. Toliko o tome tko je na kakav način doprinio obnovi.

Što se tiče ideologije ljudi evaluiraju, neki nadođu. To se dogodilo s predsjednikom Tuđmanom, sa Zdravkom Tomcem, možda se to događa s Milanovićem. Ja ne bi imamo nikakav problem da sam ja evoluirao s godinama u odnosu na prije 10 ili 15 godina, ali objavljeno je oko 600 mojih kolumni u 4 knjige zadnjih 15 godina pisanih. To je preko 3000 kartica, stotine i stotine sati video materijala, molim da mi nađete nešto što bi bilo tobože ljevičarsko ili da sam ja podržavao građanski koncept.

Vi ste svojoj raspravi spominjali i Hrvate BiH koji izuzetno teško žive, sve ih je manje i manje i često od njih dobivamo pisma u kojima se žale i traže od nas pomoć. Pomoći nažalost nema. Što mislite koliko je na stanje, političko stanje Hrvata u BiH djelovao taj evidentno i bjelodano loš izborni zakon, a koliko je recimo činjenica da je 2006.g. potpomognut HDZ-om iz Zagreba razbijen politički korpus Hrvata u BiH na HDZ i na HDZ 1990.g. Je li možda u tome leži problem i činjenica da Hrvati od onda nemaju političkog jedinstva, a sve skupa je kao što velim dirigirano 100% iz Zagreba to i vi i ja, ali kolege u HDZ-u znaju? Kolega Škoro, ja mislim da bismo mi svi u Hrvatskoj, a nismo daleko od toga trebali postići konsenzus oko pozicije Hrvata u BiH gdje za njih doista tražimo samo ono što tražimo i za ostale narode u BiH i to je važno. I da se mi ne bismo trebali postavljati kao tutori nikome, svi imamo neke hrvatske opcije koje su nam bliže dolje nego se složiti u tome da ćemo maksimalno podržavati hrvatske interese onako kako ih artikuliraju njihovi legitimni politički predstavnici, dakle vodeće hrvatske stranke u BiH. Da, odgovornost leži dijelom i na vodstvu Hrvata u BiH i na nekim petljanjima iz Hrvatske, ali nemojmo zaboraviti da je na takav način iskrojen izborni zakon, da najbolje ljude Majke Tereze i najsposobnije da se Hrvati kandidiraju da ih Bošnjaci u svakom trenutku mogu preglasati od Doma naroda do člana predsjedništva.

Kolega RAspudiću, slušajući kolegicu Selak RAspudić i vas proteklih 20 minuta stiče se dojam da je došlo do modifikacije na hrvatskoj političkoj sceni Mosta u OPG Raspudić-Selak RAspudić obiteljsko parlamentarno gospodarstvo Raspudić-Selak RAspudić. Neki zločesti glasovi kažu da OPG znači odlaze Petrov-Grmoja čime se ja ne bi složio poznavajući ustrajnost mojih Metkovaca kada je u pitanju borba na političkoj sceni tako da vam to neće dozvoliti, ali sam replicirao iz drugog razloga. Znate što je kukavičluk? Kada jedna oporbena pa bila jedna i OPG 20 minuta proziva vladu, a pronalazi poslovničku smicalicu kako tu istu vladu ne dovest na dvoboj ovdje.

Izvolite.

Ovo je opomena, bila je replika, a ne povreda poslovnika. Javlja se sada vidim i kolegica Jelkovac, kao što sam najavio upozoravam imate dvije opomene moguće je da ćete dobiti i treću, nećete moći govoriti. Svjesna da imam dvije opomene, ali kolegica je povrijedila čl. 238. poslovnika jer omalovažava nas zastupnike iz HDZ-a. Kolegice ako su vas birali građani, pa i nas su birali građani, ali isto tako morate znat da se na vlast dolazi redovnim izborima. Hvala vam lijepo kolegice Jelkovac, vi gubite pravo govora, ovo je bila isto tako replika i ne možete više sudjelovati u raspravi. Dobro. Ja cijenim vašu zabrinutost za političku budućnost Grmoja, posebno Bože Petrova kao predsjednika stranke jer znam što ste … [[Upadica se ne razumije.]] nemojte upadati u riječ, jer znam što ste vi radili vašim predsjednicima stranke nakon što bi pali, kad drvo padne svi skoče na njega.

Izvolite. Poštovani kolega Raspudić. Evo vi ste danas ovdje nastavili onako relativno uspješno igrati igru koju je započeo, predstavu koju je započeo kolega Peđa Grbin jutros. Moram vam reći lako je tako kad znate se neće dogoditi ono što tražite zato što vi sami to ne želite, ali ne zato što su to vaše želje nego zato što je većina stabilna. Mi nemamo problem s tim sutra izaći na izbore, vidjeli ste kakav je rejting stranaka iz tjedna u tjedan, ne znam gdje ste tu vi. Jest sigurni da biste opet bili zastupnici nakon izbora?

A i po ovim anketama mi … ulazimo u sabor puno više. Ali nije to razlog zašto tražimo opoziv, naveli smo čitav niz argumenata, pa već činjenica da vam u situaciji gdje ništa nije obnovljeno dvije godine u Zagrebu, godinu i pol na Banovini da vam ministar obnove završava direktno u zatvoru je dovoljno u svakoj demokratskoj zemlji, civiliziranoj za pad vlade i novo traženje legitimiteta od građana, a da ne spominjem sve ostalo. A što se tiče predstave s gospodinom Grbinom, možda ste vi zabrinuti da vam ne bi preoteli vašeg strateškog partnera. Vama su Grbin i njegovi pljeskali kad ste nagurali Istambulsku konvenciju, ja nikad od Grbina nisam dobio pljesak. Zahvaljujem. Došli smo do kraja sa replikama, sada ću otvoriti raspravu i prelazimo na prvi klub zastupnika to je Most, govorit će dvojima zastupnika kolega Grmoja i kolega Troskot. Kolega Grmoja, izvolite.

Ako bi itko ovdje u sabornici mogao govori o korupciji vladajući to bi mogao ja, ne zato što nešto više znam od vas, znači ostalih kolega zastupnika, ne zato što sam pametniji od vas, ne zato što bolje govorim od vas nego zato što sam na toj poziciji kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća. Dnevno mi građani šalju predstavke u kojima upozoravaju na korupciju vladajućih, ne samo na državnoj razini nego na nižim razinama u njihovim gradovima, općinama, u njihovim županijama, šalju mi pritužbe oko zapošljavanja u državnim institucijama, javnim ustanovama, državnim tvrtkama. Ali ja više stvarno nemam želuca govoriti o korupciji vladajućih, nemam želuca, a i nema potrebe. Onaj tko je želio vidjeti taj je uvidio. I vjerujte mi, ne idu vam kolegice ankete u prilog, tješite se. Pogledajte koliko ste dobili na izborima, a koliko imate sada, čak i da su te ankete točne, a ja vas uvjeravam da nisu, da puno lošije stojite u stvarnosti. Vi ste pali sa 36% na 25%, a sada imate tanku većinu, sada imate tanku većinu uz pomoć manjinskih zastupnika. Znači vi nikakve šanse nemate doći na vlast i za Hrvatsku bi bilo ljekovito vaših barem osam godina oporbe, a i za vas bi bilo ljekovito. Možda ima šanse još da spasite dušu, da spasite dušu u političkom smislu, ne mislim na vaše duše osobno, o tome samo dragi Bog može sudit, mislim na HDZ kao političku strukturu. A ono o čemu ću ja govoriti iskoristiti ovih svojih još dvije i pol minute rasprave, tagirao me jedan naš bivši kolega na Facebooku, kolega Aleksić i onda sam ga jutros zvao. O čemu se radi? Kaže sud EU opravo pilatovski ruke u slučaju Franak, radi se o 55.000 naših građana gdje je Vlada RH rekla da kada su oni 2015.g. išli u konverziju da su se odrekli prava na odštetu iako tada valutna klauzula još uvijek nije bila proglašena ništetnom, dakle to se dogodilo nekoliko godina kasnije od ove konverzije. I što će onda sud EU nego oprati ruke. Znači vlada igra za banke, a ne za hrvatske građene. Koji je razlog tome? Neki kažu da je razlog ova arbitraža u Washingtonu gdje se vlada dogovorila sa bankama, banke će povući tu tužbu tu arbitražu u Washingtonu, a zauzvrat će vlada odigrati za banke na sudu EU. Ne volim tako lako dijeliti etikete izdajnici, veleizdajnici, ali ja ne mogu drugačije ovo okarakterizirati nego izdajničkom politikom, dakle politikom vlade koja ide na uštrb 55.000 hrvatskih obitelji i igra za banke.

Ako maknemo sve ove afere sa strane i ako budemo toliko blagonakloni prema premijeru Plenkoviću i kažemo, dobro čovjek samo loše kadrovira, bira loše suradnike. Znači ako smo potpuno blagonakloni prema njemu i kažemo taj čovjek nema veze s korupcijom samo loše bira, bira suradnike, ali ovaj potez pokazuje da cjelokupna vlada radi protiv interesa hrvatskih građana.

Ovako, nastavit ću samo gdje je Grmoja stao. Dakle, naš, naši daljnji argument jest da ova vlada je intenzivno u zadnjim godinama radila na mađarizaciji energetskog sustava u RH. Dovoljno je pogledati samo izvještaja Plinacra ili recimo HROTE-a pa da se vidi da su se povećali brojevi dalekovoda plinovoda koji ulaze u Mađarsku, a i sam je premijer je govorio nedavno, ne tako davno zapravo da će otkupiti INU. Ništa se od toga nije dogodilo. Za mađarizaciju HNB-a ne moram ni govoriti iz razloga što je HNB guverner dobio darovnicu, to još nisam vidio nigdje u svijetu da guverner narodne banke dobio darovnicu od jedne vlade, za što, za mađarizaciju financijskog sektora. E sad, još inkriminirani Čorić koji je intenzivno radio na mađarizaciji energetskog sektora u RH, a do njegove žene i obnovljivim izvorima ćemo tek doći, će još dobiti sada poziciju kao guverner HNB-a da nastavi još dodatno i mađarizaciju i energetskog i financijskog sektora. E sad, imam autoritet ovo reći horvat osrzag sohon emeles magyar orszag, a to je da hrvatska zemlja nikad neće biti Mađarska unatoč tome šta premijer i Čorić i svi ostali igrači u Herdervarijevem duhu rade na mađarizaciji energetskog i financijskog sektora. Mogu također isto otvorit pitanje da premijer Plenković intenzivno radi na provođenju ekonomske strategije Rusije. Moje pitanje danas je slijedeće. Na temelju čega to temeljim? Mogu li vas dame i gospodo pitat danas zbog čega mi nemamo sankcije ekonomske na recimo Mali Lošinj? Ili ćemo na hrvatskom pitati pitanje ako je Krim ukrajinski da li je Mali Lošinj hrvatski i zato mi ne treba Google translate ukrajinski da postavim to pitanje. Drugi argument jest sam Paladina, dakle na način kako je taj čovjek zapalamudio naše mirovine, kako doslovno zapalamudio naše mirovine, kako je zapalamudio NEK fond i na taj način oštetio pohranjivanje nuklearnog otpada pa onda možemo otići u Mandre i lijepo deponirat nuklearni otpad u njegovom dvorištu. I to još sve naplatiti još 8 miliona kuna pa da nam on i njegova obitelj vrate nazad ono što je doslovno uzeo iz NEK fonda koji je povezan na Ministarstvo gospodarstva i koji uplaćuje novac u proračun RH. A taj drugi argument jest da je sav svoj imetak, dakle gospodin Paladina dobio ni manje ni više u suradnji sa Sergejom Diadelkinom, znači govorimo sada o drugom dakle argumentu gdje je to i dalje provođenje gladnih igrača koji su vezani na ruski kapital. Legitimno pitanje je slijedeće ako je Litva koja ima danas 16% inflacije kao i sve baltičke zemlje uveza embargo na ruski plin, hoće li to napraviti Hrvatska ili će se i dalje forsirat određeni plinski bojleri i zarađivat i dodatne omče stavljat na energetsku situaciju u RH ili ćemo konačno krenut modelom otoka Krka ili Cresa recimo pa ćemo radit fotoelektrane odnosno fotopanele na krovovima gdje bi se komotno mogla napraviti energetska neovisnost na individualnoj razini, a ne da se zadovoljavaju kraljevi vjetra, a ne da se zadovoljavaju kraljevi plinova i ne da se zadovoljavaju kraljevi termoelektrana koji pale na lignit i na taj način pale i BiH i Srbiji. Nadalje, Fortenova, dakle taj je kapital prenijet na mađarski kapital Jelinek koji je kupovao tamo po Primoštenu hotele itd., jednu stolicu čovjek nije zamijenio, ali dobro je poznato i Blumberg je dokazao da je Jelinek povezan sa šogorom od Orbana, a Orban preko financijskih izvještaja i vlasničkih struktura energetskog i financijskog sustava je vezan na Putina. Jel vidite vi sad na koji način naš premijer što direktno, što indirektno radi na provođenju ruske ekonomske [[Upadica: Hvala.]] strategije na teritoriju RH. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana zastupnica Sandra Benčić.

Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege tokom ove jutrošnje rasprave čuli smo nevjerojatna obrazloženja i argumente sa strane HDZ-a zašto ova inicijativa nije potrebna. Čuli smo između ostalog kao argument da je njihova koalicija čvrsta, koalicija je stabilna, pa prema tome zašto bi uopće se dovodila ova vlada u pitanje. Činjenica da je koalicija stabilna samo je odraz političkog kaosa i propadanja svake političke vrijednosti jer koalicija uspijeva biti čvrsta usprkos tome što vlada nije, što vlada nije. Nazvat ovu vladu stabilnom je doslovno Alan Fordovska fora, Superhik fora. Kako je stabilna ona vlada u kojoj, a ovo nazivam vladom kontinuiteta od 2016. u kojoj je desetak ministara otišlo zbog korupcijskih afera ili oni za koje već postoje kazneni postupci ili zbog toga što se znalo da će započet kazneni postupci? Kako može biti stabilna ona vlada koja ne može sad već skoro šest mjeseci izabrati ravnatelja ključne agencije za distribuciju eu fondova, a eu fondovi su vam glavna stvar kojom se hvalite? Kako može biti stabilna ona vlada u kojoj premijer ne može dobiti članove svoje stranke da mu budu ministri? Članovi vaše stranke ne žele biti ministri u ovoj vladi. I to je stabilna vlada? Pitajte Bačića zašto on nije ministar graditeljstva zašto je g. Paladina? Pitajte koliko je premijeru trebalo da nađe zamjene za dužnosnike koji su smijenjeni. Pitajte premijera koliko je ljudi morao pitati prije nego je došao do tih koji su sada samo zamjene na njegovoj igračkoj klupi. A da su samo zamjene i moguće privremene zamjene samim je to rekao jer je rekao i Aladroviću i g. Miloševiću da su dobrodošli uvijek u vladu ako se pokaže da se kazneni postupak neće voditi. Međutim, nisu te afere najgore što se događa u ovoj zemlji niti su one jedini razlog zašto smo pokrenuli raspuštanje Parlamenta. Ključan razlog je u tome da se zbog tih afera ništa u ovoj zemlji ne događa, ključni razlog je da niste proveli, ali baš niti jednu reformu od 2016.g. koje ste iz godine u godinu ponavljali u planovima reformi, a ja ću vam ih sve tokom današnjeg dana pobrojati, svake godine jedne te iste šaljete kao prijedlogu Bruxelles i niti jedna nije provedena. Nisu provedene nekakve bazične stvari koje ste navodili u planovima reformi poput ne znam, uspostava centra dijeljenih usluga i za to vam je propao natječaj prošle godine. Najgori dio, najgori dio je da vi danas cijelo jutro govorite o ne znam SDP-ovoj vladi iz 2000., o SDP-ovoj vladi koja je bila do 2014. i ja zbilja mogu imati masu prigovora na to kako se tada vladalo, ali gospodo draga, ta vlada 2000. je sagradila autocestu u tri godine. Vi niste dvije godine uspjeli sagraditi jednu kuću nakon potresa u Zagrebu, jednu. Gospođa Mrak Taritaš dvije godine nakon poplave u Gunji su apsolutno svi, 2160 kuća je bilo obnovljeno u Gunji, dvije godine od potresa u Zagrebu nula, nula.

O Baniji da ne govorim. Gradonačelnica Petrinje je došla kao zamjena u sabor, kao zamjena u sabor, gradonačelnica Petrinje kojoj bi prvo trebalo bit da se bavi obnovom u Petrinji, a morala je doć jer vi više nemate klupe [[Upadica Reiner: Hvala lijepa.]] jer su svi završili Hvala lijepa. Ostanite, ostanite ovdje molim vas. Prva je poštovane zastupnice Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Kolegice Benčić ja od vas neću očekivati nakon ove moje replike da vi imate čarobni štapić i odgovorite, ali da li je zaista zaprepašćujuće da od obnove nema ni O, obnova ne postoji, obnove nema. U Gradu Zagrebu prošlo je više od dvije godine na području Banije odnosno Banovine više od godine dana i obnova se zapravo ko u očekivanju Godota koji na kraju nije došao, tako da se bojim da na kraju neće biti ni od obnove. I što premijer radi? Donese, dovede vrhunskog menadžera koji će menadžirati. Što će točno menadžirati? Svoju imovinu, svoj interes u ministarstvu koje se zove i Ministarstvo za upravljanje državnom imovinom kao alibi zašto obnove neće biti. Pa nama ne treba alibi zašto obnove neće biti, mi to znamo da je neće biti, alibi treba HDZ-u za neke buduće izbore. Da, obnove nema, da premijer traži alibi i treće ću zapravo formulirati kao pitanje, kako je moguće da u situaciji kad nadomješta ministra kojeg mu je uhapsilo izabere osobu na čelo najvažnijeg resora trenutno u Hrvatskoj, izabere osobu za koju smo trebali novi poslovnički institut, opoziv prije imenovanja, zaista smo to trebali. Dakle, svatko tko ga je uguglao je u pola sata mogao vidjeti da je čovjek opelješio Hidroelektru i IGH.

Ne samo da je broj novoizgrađenih kuća nula već i tamo gdje su ljudi sami svojim sredstvima krenuli u obnovu i tu obnovu proveli i dali ministarstvu, dali fondu svu potrebnu dokumentaciju oni ne dobivaju novac koji je u proračunu kao fol osiguran. Sjećate se kako smo kod rebalansa smanjili stavku koja je trebala biti za obnovu, smanjili smo ju jer nisu u stanju raditi svoju posao ali ide to i dalje, pa nije se u stanju pokrenuti niti postupak obnove zgrada sabora i vlade 2.g. nakon potresa, ni sabor, ni vladu. I sad vas pitam, Paladina je predstavio 5 točaka, je li itko zna o čemu se u tih 5 točaka radi i na koji način bi tih 5 točaka trebalo ubrzati obnovu ako one uopće postoje ili se svode na ono šta je broj 5, a digitalizacija.

Kolega Grbin, dakle ova vlada nije uspjela u 2.g. ugovoriti firmu da obnovi svoj krov nad glavom kamoli nečiji tuđi. To je, to je, to je nevjerojatno, pazite to je nevjerojatno, dakle u 2.g. tamo se obnovi 2160 kuća, ovdje se ne može ugovoriti firma da se obnovi sabor ili vladu. Mislim to, evo ja, ja zbilja vjerujem, ja zbilja vjerujem da vama svima oko toga je ono blaga neugoda, nadam se barem. Što se tiče Paladina i njegovih 5 točaka, prvo što je Paladina ponovio u tih 5 točaka je ono što smo mi govorili svi ovdje, svi ovdje prije donošenja prvog Zakona o obnovi, oko načina da se moraju koncentrirat na jedno mjesto, izdavanje dokumentacije se treba smanjit broj aktera u tome, da se procedure trebaju ubrzati na način da nema neke nepotrebne birokracije itd., al on je to sve rekao na generalnom nivou. Mi smo imali konkretna rješenja, on ima nekih 5 točaka za koje ne zna kako će se u detalj provesti i zato tih zapravo točaka nema, ima samo njegova kozmetika koja služi tome da prikrije njegove afere. Nemojte, premašili ste jako vrijeme, pa vas molim da se držite. Poštovana zastupnica Orešković. Kolegice Benčić, obje imamo zagorske krvi, pa znamo onu poslovicu „tiha voda brege dere“ Ne bi se složila s vama da nije bilo reformi. Istina, nije bilo onih reformi koje drže i vuku prema naprijed, ali je bilo reformi kojima se potkopava sama, sam temelj državnosti onih reformi kojima se država slabi. HDZ je eutanazirao nezavisna državna tijela, pogotovo ona koja imaju određenu antikorupcijsku ulogu, oslabio je neovisnost pravosuđa, sada nam suce provjeravaju tajne službe tražeći kompromitirajuće materijale s kojima će ih vlast ucjenjivati kada budu odlučivali o visoko korumpiranim ministrima i drugim aferama. Što nam je činiti? Mislim da građanima treba objasniti kako će država izgledati jednog dana kada se ova HDZ-ova vlast smijeni, a vjerujem da o tome i vi imate nešto za reći.

Činjenica da smo po svim indikatorima, o kvaliteti života, infrastrukturi, gospodarstvu itd. na dnu ljestvice EU. Činjenica je i to da kad su neki dan pitali premijera, evo on je sad najdugovječniji premijer, pa su ga pitali koji su vaši rezultati u 6.g., on nije znao reć, on nije znao reć ljudi. On je rekao da je imao teški mandat, imao je, ja ne, ja ne sporim da je taj mandat bio težak, pandemija, potresi, je, ali 6.g. da ne znaš reći jedan rezultat osim sagradili smo Pelješki most, kolko se mostova sagradilo kad se gradila autocesta? On je u 6.g. jedan most sagradio tako da je uzeo lovu iz EU i dao kineskom građevinskom sektoru jer je svoj građevinski sektor uništio po modelu Poštovana kolegica, ajmo se mi vratit na HDZ-ove satelite, koliko ja vidim ovdje nema nijednoga, dakle ne znamo da li oni podržavaju ovu vladu, da li žele raspuštanje sabora ili ne. Gospodin Hrebak je doduše prilično liberalno tvrdio da Hrvatskoj treba stabilnost, a ne sloboda izbora iako liberali se baš zalažu za slobodu izbora uvijek, ali takva sloboda možda Hrebaku ne bi donijela mjesto u saboru ponovno.

On se javno zalaže za vladu lijevog centra, pa se ja sad pitam jel još uvijek se zalaže ili se isto toliko puta i predomislio jer on malo nešto kaže, pa se predomišlja. Što vi mislite o tome kolika je podrška ovoj vladi i ovoj trgovačkoj većini kada nema upravo njihovih najbitnijih satelita? Činjenica da ovdje danas nema koalicijskih partnera HDZ-a, to kao prvo nije slučajno, to nije slučajno.

S druge strane, s druge strane oni se trude sakriti pred hrvatskim građanima i sakriti činjenicu da podržavaju vladu koja je propala, podržavaju je iz razloga što znaju da moguće na izborima neće proć prag, a ja im garantiram da naprave taj hrabri korak možda bi politički opstali, ako ga ne naprave oni za 2.g. ne postoje, kolko oni gutaju HDZ i njihove afere tako će HDZ progurati njih i neće ih biti 2024. Kolegice Benčić, vi ste spominjali autocestu koju je navodno lijeva vlada izgradila za 3.g., međutim faktografi je rade. Dakle ideja o autocesti je nastala 1961.g., akademik Roglić ju je iznio, '70.-tih godina je napravljena prva dionica.

Franjo Tuđman može citiram „uzgajati gljive“ Dakle to je faktografija, činjenica je ipak da su ti radovi krenuli ranije i da je bio doduše bez natječaja već i potpisan ugovor sa Bechtelom, dakle nisu u 3 godine sagradili autoput, ali su napravili jako puno, evo samo faktografija.

Kolega Škoro ja sam rekla uz prigovore koje imam i sigurno i afere koje su bile kasnije dobro, doduše kad je HDZ preuzeo neke dionice bilo je svakakvih isto pojava i ne kažem da ovdje nije bilo problema, ali recite vi meni, evo recite vi meni za bilo koji infrastrukturni zahvat danas jel možete u 3 godine napraviti projektnu dokumentaciju, pa ne naprave projektnu dokumentaciju u 3 godine, kamoli da bi se krenulo u ugovaranje, kamoli da bi krenulo izvođenje radova. Broadbend veliki projekt ove vlade koji se investirao iz EU fondova, ne znamo gdje je lova, ne znamo gdje je broadbend, pa nemamo jedan veliki projekt kojim se možemo pohvaliti bilo fizičke ili digitalne infrastrukture.

Najprije poštovani zastupnik Milanović Litre, izvolite.

Poštovane kolegice i kolege, ok, evo danas sam malo tijekom traženja stanke govorio o apatiji, o načinu na, o percepciji zapravo građana o politici i političarima. Ja mislim da bi nas to sve trebalo zabrinuti i način na koji ljudi percipiraju Hrvatski sabor. Naime, čak 54% ako se ne varam hrvatskih glasača nije izašlo na izbore. To je zabrinjavajuća brojka. Svi smo mi doprinijeli na neki način tome, ali ipak smatra da je najveća odgovornost u vladajućih. Da vladajući imaju najveću odgovornost zbog neizlaska igrača, birača pardon. Naravno i oporba, i oporba tu ima isto dio odgovornosti. Ali mi moramo biti svjesni da je izašlo 50, od tih 54% birača koji nisu Hrvatski sabor bi itekako drugačije danas izgledao. HDZ najvjerojatnije ne bi bio na vlasti, a pretpostavljam da ni lijeva strana ne bi imala toliko glasova. Tako smatram da nam svima treba biti cilj da pouspješimo taj jedan politički diskurs i da nađemo način Kolegice i kolege ja vas lijepo molim ako imate potrebe za neke dogovore, za neke razgovore molim vas odite van pa to obavite nemojte ometati govornika, nije korektno, nije korektno.

Ja vam sad dajem opomenu.

U čem je povrijeđen Poslovnik? Poštovani potpredsjedniče sabora, dakle mi imamo 2 predlagatelja Oprostite, u čem je povrijeđen Poslovnik? Članak 238.

Poštovani potpredsjedniče sabora, ja vrlo rijetko dižem povredu Poslovnika, vodim jako računa kad dižem povredu Poslovnika da o tome bude riječ. U ime predlagatelja uvodno su 2 predlagatelja govorila 2 puta po 20 minuta, a sad ne mogu 2 puta po 5 minuta. Hvala. Molim. Budući da to nema nikakve veze sa Člankom 238. dobijate opomenu, a naravno da ne možete jer je objedinjeno i tako će biti do kraja. I to je unaprijed rečeno prema tome molim vas nemojmo se sad svaki put vraćati na iste priče i ista, iste ovaj. Poštovani predsjedavajući povrijeđen je Članak 238. stavak 1. točka 2. upadice i ometanje govornika. Mojem poštovanom kolegi Milanoviću Litru ste prekinuli, dozvolili da se prekine njegova misao da hrvatska javnost, na birači ne znaju šta on može reći zbog toga što kolegice i kolege ne poštuju elementarna načela parlamentarne demokracije, imaju probleme, ali neka se izdvoje u foaje pa neka to rasprave. Kolega, kolega Sačić, ja sam, ja sam im upravo to rekao i upravo sam zatražio da ne prekidaju govornika, prema tome ne trebate vi obavljat moj posao jel, ovaj ja sam svoj posao obavio. Ovaj, povredu Poslovnika digao je i poštovani zastupnik Grbin.

Upravo zbog toga je predsjednik u startu dozvolio predstavnicima i jednog i drugog predlagatelja da imaju odvojeno, a ne spojeno uvodno izlaganje, to je prvo. I drugo, nije točno da su ova pravila rečena na početku, ovdje sam od samog početka rasprave i o tome ni u jednom trenutku nije bilo govora.

Ako mislite da sam ja u krivu znate i sami bolje od mene vjerojatno ovaj koji je put da to razriješimo, jel. Oprostite kolega Milanović Litre, izvolite možete nastaviti. Hvala.

Poslovnika HS koji kaže, citirat ću, već sam to govorio, zastupniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži, govor tog zastupnika ne može trajati dulje od pola minute, a zastupnik odmah mora navesti članak Poslovnika o čijoj povredi govori. Predsjedatelj je dužan nakon iznesenog prigovora dati objašnjenje. Dakle to piše u čl. 236., ja se ispričavam ako sam ga krivo citirao, ali nisam, pročitao sam ga.

Dobro, hoćemo sad nastaviti normalno sa radom da kolega Milanović Litre može i kolega Sačić naravno da mogu normalno govorit. Izvolite. Ja ću se zapravo složit evo da se nadovežem, ovo je možda čak i dobar primjer zašto ovaj bi trebalo raspustit sabor s obzirom da ni u Poslovniku nije jasno puno toga, ali složit ću se sa kolegom Škorom da uistinu bez obzira smatrali vi ili ne da li je neki članak povrijeđen trebali bi dopustiti onoga ko je, ko je digao povredu Poslovnika da do kraja izgovori svoju misao kako bi vi mogli onda zaključiti jel je taj članak povrijeđen ili ne, ali dobro šta je tu je, kakva država takav i sabor nažalost. Razmišljao sam kako ću se pripremiti za današnji dan, bilo je tu puno tema, puno stvari koje si možemo reć u zadnje 2.g. koje su se dogodile, mogli smo se referirati na prijašnju vladu koja je nastavak politika ove vlade, ali bila je jedna zanimljiva dokument na stranicama HDZ-a koji se zove „Sigurna Hrvatska“, na ljeto su to objavili i tamo između ostalih svih točaka koje su u planu, u svim planovima koje ova vlada će imati ima i 10 prioriteta u idućem mandatu. E sad da ja ne bi tu previše ovaj svoje stavove iznosio ja ću samo pročitat tih 10 prioriteta, pa možemo zaključit što je od toga ispunjeno i napravljeno, a što nije. Prva točka je „Ponosna i suverena Hrvatska“, vođeni domoljubljem i demokršćanskim vrijednostima nastavit ćemo odvažno promicati nacionalne interese poput Hrvata u BiH, štititi dignitet Domovinskog rata i hrvatskih branitelja, o tome će možda g. Sačić, general Sačić, ispričavam se, poslije, jačati HV i policiju, te učvršćavati suverenitet i utjecaj Hrvatske u Europi i svijetu. I dalje ćemo povezivati domovinsku i iseljenu Hrvatsku i skrbiti o položaju Hrvata u BiH i susjednim zemljama. Bogu hvala na Izbornom zakonu koji je promijenjen u BiH. Učinkovita država, smanjit ćemo broj ministarstava, to ste napravili, to priznajem, prepoloviti broj lokalnih dužnosnika, te omogućiti funkcionalno povezivanje općina uz daljnju digitalizaciju javnih usluga koje ćemo intenzivirati i ubrzati, nastavit ćemo s reformom pravosuđa, to je započeo g. Mamić iz Međugorja, vi ste to nekako stavili, donijeti novi Ovršni zakon i beskompromisno se boriti protiv korupcije s naglaskom na njenoj prevenciji, te graditi društvo koje poštuje ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Stvorit ćemo uvjete za otvaranje 100 tisuća novih mjesta i ovdje treba uzeti u obzir da je pobijeđena korona na ljeto, to je bila sigurna Hrvatska, ali se već bilo najavljivala jesenski val korone, tako da ovo bi trebalo biti realizirano i u to uložiti 10 milijardi kuna, do kraja mandata prosječna plaća iznosit će 7.600 kuna, a minimalna najmanje 4.250, svakoj mladoj osobi osigurat ćemo bespovratnih 130 tisuća kuna za samozapošljavanje, nastavit ćemo uključivati osobe s invaliditetom na tržište rada i u društvo. Demografska revitalizacija, tu ste se pokazali iznimni. Osigurat ćemo roditeljske naknade u visini od pune plaće, udvostručiti dječji doplatak, subvencionirati 20 tisuća stambenih kredita za mlade obitelji, te osigurati produljeni rad u još 200 vrtića, regulirat ćemo rad trgovina nedjeljom, te omogućiti svima da je provedu s obitelji. Evo sad vrijeme, vidim da je pri kraju, ali preći ću ja na brzinu preko ostalih. Porezi, zdravstvo i mirovine, obrazovanje, znanost i industrija, samodostatnost u hrani i energiji, obnova Zagreba, ravnomjeran razvoj.

Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Dakle, danas imamo jedan specifičan trenutak u HS-u kada predstavnici oporbe traže raspuštanje sabora, a kako sam pročitao kroz ovu političku povijest, to jesu trenuci relativno rijetki na ovom europskom području.

Međutim, mi iz kluba Hrvatskih suverenista iako nas niste uključili predlagatelj ne znam g. Grbin odnosno kolegice i kolege iz Mosta razgovarali jesmo, ali nismo formalno ništa potpisivali, ali mi zdušno podržavamo vaš prijedlog iako vidjet ćemo kada će doć glasovanje kakav će bit epilog. A zašto? Zašto mi to podržavamo? U interesu RH je dakle kada se stvori saborska većina i kada mandatar dobije povjerenje u ovom saboru da odrađuje svoje programe i imali smo priliku čuti od kolege, nažalost prekidanog kolege Litre o programu Sigurna Hrvatska, a taj program su i koalicijski partneri HDZ-a prihvatili, mnogo toga nije ostvareno. Ja ću se u kratkim crtama samo referirati da je još tu bilo i objektivnih okolnosti koje su potencirale probleme i poteškoće u funkcioniranju hrvatskog društva i hrvatske vlade, a na teret i štetu hrvatskih građana od strahovito razornih potresa, nemamo tu šta reći od Zagreba, Petrinje, Banovine, od korone. E sad o koroni i covid reakciji o tome bi mogli pričat, al nemam dovoljno vremena, samo ću kratko reći da nije bilo odgovarajuće reakcija i da smo po mom mišljenju prekomjerno granatirali građane RH, učinili mnoge štete u 4, 5 milijardi kuna, psihotraume izazvali. Naravno, odnijelo je to ljudskih života, ali reakcija je mogla biti i primjerenija kao što je to negdje drugdje pa bi i štete bile manje. Pored toga, imamo neodgovarajuće reakcije u ovih dvije godine kako smo u saboru zašto bi trebao biti argument zašto da se raspišu izbori jeste ta korupcija koja nažalost još uvijek buja kakogod se mi borili, branili. Evo danas sam imao priliku jednu ohrabrujuću vijest čuti, predsjednik vlade g. Plenković je rekao da ubuduće ukida imunitet na same osnove sumnje ak je neki ministar u koruptivnim kaznenim djelima. Izvrsno. E sad, draga oporbo ja sanjam te izbore pa ko došo u sabor, ko ne došo, ali molim dajte se ujedinite, dajmo se ujedinimo svi mi iz oporbe, a možda neko iz HDZ-a uspije. Hajmo mi prije promijenit g. Grbin izborno zakonodavstvo da mi stvorimo uvjete da uskladimo izbore sa odlukom Ustavnog suda RH. Pa šta ćemo sad g. Grbin tražit nove izbore, raspuštanje vlade, a opet ćemo po staroj priči dobit glasaju ljudi za HDZ u uvjerenje da će dobiti domoljubnu desničarku stranku, na kraju dobe vladu sa aboliranim pobunjenicima, sa lijevo liberalnim predstavnicima, sa konkretnim ljevičarima ili ne znam čega.

Poštovana zastupnica Orešković, izvolite. Tražim stanku u ime kluba Centra i GLAS-a u trajanju od deset minuta radi dodatnih konzultacija i to stanku koja je stvarna, a ne ona proklamirana nakon koje ćete vi nastaviti sa sjednicom dalje. Stanku tražim kako bi se oporba dogovorila kako će danas nastaviti sa raspravom po objedinjenim točkama dnevnog reda i to iz razloga što vi kao predsjedavatelj ne možete jer ne znate na temelju koje odredbe ćete oporbi onemogućiti da se dva različita predlagatelja javljaju za riječ nakon svakog govornika. Takve odredbe takvog pravila nema, to su vaša izmišljena pravila i vaša zloupotreba stolice na kojoj sada sjedite. Dakle, HS je zakonodavno tijelo, donositelj svih propisa i pravila i ponižavajuće je da si vi prisvajate tu moć, tu ulogu da ih krojite i tumačite po svojoj volji. To je ponižavanje ne samo digniteta ovog doma, nego i svih hrvatskih građana. Izvolite nam reći unaprijed kakva su pravila ove igre da vas u tim pravilima možemo pobijediti onako kako spada.